Kad govorimo o ovom zakonu, tad zaista treba donijeti nekoliko odluka i to su odluke koje trebate na razini politike jedne zemlje. Jedna zemlja se treba odlučiti i ima mogućnosti pravit se kao da sve što se dešava u svijetu ne postoji, pravit se da klimatske promjene nisu činjenica kao što su činjenica, kao što se recimo neki uvaženi dužnosnici pa i predsjednik Amerike se pravi da klimatske promjene nisu činjenica ali ne treba biti stručnjak, ne treba raditi analizu da vidi da se to stvarno dešava. Jednako tako i GMO je činjenica. Stvar je u tome kako se će se pojedina zemlja prema tome odnositi. Postoji mogućnost da se pojedine zemlje odnose na način kao da toga nema, zabranite sve i što zabrana sve dovodi? Dovodi do toga da će to bez obzira tajnim kanalima, švercom, na drugačije načine dolaziti tu i nećete ju moći kontrolirati ili odlučite i kažete ok, donijet ćemo zakon, bit ćemo vrlo oprezni, vodit ćemo računa, stvorit ćemo sve moguće uvjete, mehanizme, načine kako da to sve zajedno iskontroliramo. Što mislimo mi svi zajedno što će se desiti dakle? Mi Brexit gledamo tamo negdje, dešava se nešto s nekom velikom Britanijom, dešava se neki Brexit, to nas dosta zabavlja i g. Johnson pa jel' ima Parlament ili nema Parlament. Činjenica je da će Velika Britanija jer Velika Britanija je bila sastavni dio EU-a, činjenica je da će se taj Brexit desiti prije ili kasnije i činjenica je da iz dobrih odnosa Velike Britanije i Amerike će Velika Britanija niz stvari koje nama nisu prihvatljive a njima zbog dobrih odnosa sa Amerikom će biti prihvatljivo. Dakle, mi moramo napraviti zaštitne mehanizme, mi moramo voditi računa ali ne na način da kažemo u Hrvatskoj je sve nedopustivo ili bit će dopustivo. Ja vam mogu reći samo jedan primjer vrlo tako, uvijek volim ispričati primjere. Moja dobra prijateljica živi u Nizozemskoj od 90-ih godina. Inače se bavi hortikulturom, agronom je po struci i tamo kuću i ima prekrasan vrt no naravno puno prije nego što je kod nas bilo niz ekoloških proizvoda, ti ekološko proizvodi su bili u Nizozemskoj i naravno da su te ruže bile pune uši i ne znam čega sve ne i kad sam ja dolazila, ja sam ju pitala šta hoćeš da ti donesem, ona kaže donesi mi sve one pesticide koji su u Hrvatskoj, dakle to je bilo negdje 2000.-te jer ja u Nizozemskoj već njih ne mogu imati a sa ovim ušima ne mogu na kraj. Naravno, ja sam otišla u najnormalniju biljnu apoteku, rekla tamo dajte mi to sve što treba, donijela u Nizozemskoj, odjedanput su njene ruže bile najljepše u cijelom tom djelu ali i najljepše, dakle na kraju je i susjedima dalje nosila. Dakle, to su činjenice, ne postoje kineski zidovi, Kineski zid je postojao, ne postoje kineski zidovi, sve ono što vam se dešava u okruženju, dešava se i vama. Sve ono što će se desiti u nekim drugim zemljama EU-a, desit će se i nama, htjeli-ne htjeli ali ono što moramo, mi moramo znat što hoćemo. Dakle s jedne strane naravno da bi rasprava koju će bilo tko voditi u smislu, GMO ne, ne, ne, na način da tu ne može, to su vam rasprave koje vam izazivaju puno više interesa ali ajdemo ljudi moji, probati u ovoj zemlji biti razumni. Ajdemo vidjeti da svaka zabrana dovodi do toga da bez obzira na zabranu kao što sam ja nekad nosila pesticid u Nizozemsku gdje ih nije bilo će netko iz Nizozemske nešto donijeti tu, to je činjenica, to je sve stvarno stanje. Stoga je neusporedivo bolje da mi znamo što hoćemo, da znamo što ćemo raditi, da znamo kako ćemo raditi, da imamo dobre kriterije kontrole, da ti kriteriji kontrole isti čas kad se vidi da se nešto dešava reagiraju, da zaista koristimo neke komparativne prednosti, da zaista imamo, dakle mi tu uvijek čitamo sve vezano uz poljoprivrednu proizvodnju. Dakle, oni koji se bave svojom poljoprivredom koji je GMO free, da su to proizvodi s kojim se RH hvali, da je to proizvodi s kojim vi možete izaći van, da su to proizvodi koji su nekako bazično jedna priča koju imamo i to je naša komparativna prednost. Prema tome, ajdemo probati iskoristiti komparativne prednosti, a u situacijama u kojima je to treba ajdemo biti razumni. Vi ako ste u bilo kojoj priči isključivi, to nikad neće rezultirati dobro. Dakle, tu treba razlikovati i nekoliko grana, nekoliko opcija, naravno da svi mi pogotovo kad je riječ o hrani smo vrlo oprezni. Oprezni smo iz razloga što zaista imamo iskustvo da ne znamo što jedemo. Dakle, sve što je vezano uz poljoprivredu zaista treba biti oprezan. Ja mislim da je oprez izuzetno važan. Nisam slučajno pitala državnog tajnika kako je sa informacijama, informacije se dobivaju u realnom vremenu, informacije su izuzetno važne, treba ih otvoriti i treba zaista do svih podataka imati mogućnost realno brzo doći. Da dođem, da nekako definiram ova osnovna pitanja koja su definirana ovim zakonom, nama se u Klubu GLAS-a čini da je zakon dobro strukturiran, čini nam se da postoje neke stvari koje će se još možda izdefinirati između prve i druge rasprave, čini nam se da je, i to je ono što je naša obveza, a to je detaljno razraditi sve postupke prvog stavljanja na tržište kako u EU i u RH, mislimo da tu treba biti maksimalno oprezan i vidjeti kad se nešto stavlja na tržište EU što to za nas znači. Tu apsolutno treba dovesti i odmah iz ovog zakona, a to su običaji svih zakona da imamo niz pravilnika jer vidjela sam da će svi oni pravilnici koji su vrijedili sukladno bivšim zakonima biti na snazi dok se ne donesu novi, ali tu uvijek treba zaista voditi računa i ono što je najvažnije, mi možemo imati odličan zakon, može biti u zakonu propisano sve savršeno, bitna je primjena zakona, bitno je da se redovito prati, da se zaista obavještava javnost, da kad se vidi da se nešto desilo što se nije trebalo desit da se isti čas reagira jer ćemo u protivnom ponovo imati činjenicu da ćemo imati zakon koji će biti korektan, s kojim ćemo se moći pohvaliti, al da nam je stvarno stanje drugačije. RH ima niz komparativnih prednosti. Mi te komparativne prednosti treba koristit. Te komparativne prednosti su naročito u poljoprivredi koja zaista može se pokazati i biti GMO free, ali u svijetu u kojem živimo nema granica koje ćete vi zatvoriti, nema uvjeta koje ćete zatvoriti, puno bolje je da ste otvoreni, ali da ste oprezni i da kontrolirate situaciju. Hvala lijepo. Sada je na redu ispred Kluba zastupnika HDZ-a g. Josip Križanić, izvolite. Poštovani potpredsjedniče HS, poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege, ja ću samo kratko nešto reći o meritumu ovog zakona s obzirom da sam se javio za pojedinačnu raspravu i žao mi je što nema kolege Lovrinovića i nekih kolega, kolega Bulj je tu, pa da možemo, zato sam se javio za pojedinačnu raspravu, pa da možemo onda i raspraviti, šteta što nema replika u ime klubova. Dakle, pred nama je prijedlog zakona o GMO kojim se nacionalno zakonodavstvo usklađuje s novom pravnom stečevinom EU i određuje se pravni i službeni i inspekcijski aspekt o poslovanju s GMO. O GMO raspravljalo se i u prethodnim sazivima ovog HS, puno smo već o tome raspravili i na odborima i na Matičnim odborima i na Odboru za zdravstvo i za poljoprivredu i za zaštitu okoliša i mislim da smo i na tim odborima uvijek imali otprilike usuglašene stavove, pa onda kad dođe na plenarnu sjednicu onda su tu disonantni tonovi i zato bih rado velim o njima raspravljao i osobno.

Razradit će se postupanje u vezi s primjenom i uporabom GMO u svrhu znanstvenih istraživanja u vidu ograničene uporabe GMO u zatvorenom sustavu procedurom u svrhu uvođenja GMO u okoliš, različito stavljanje na tržište, odobravanje primjene lijekova koji sadrže i sastoje se od GMO procedure stavljanja na tržište, ograničavanja i zabrane uzgoja kultivacije i sljedivosti i označavanja i rukovanja i prijevoz i pakiranje GMO uskladit će se odredbe vezane uz ovlašćivanje i obveze službenih i nacionalnih referentnih laboratorija za GMO razradit će se kriteriji za uvrštavanje zatvorenih sustava, ograničene uporabe GMO-a u razne u razine opasnosti, mjere sprječavanja, načini rukovanja i drugi uvjeti za rad zatvorenim sustavom ograničene uporabe GMO-a. Unaprijed će se sustav procjene rizika prilikom uvođenja GMO-a u okoliš, stvorit će se mehanizam procjene, kako kratkoročnih, tako i dugoročnih učinaka GMO-a na okoliš, zdravlje ljudi, životinja i biljaka. Razradit će se postupci prijave prvog stavljanja na tržište GMO-a, kako EU, tako i RH. Propisat će se odredbe u vezi s kliničkim ispitivanjima lijekova, medicinskih proizvoda za naprednu terapiju, koja se sastoji od GMO-a i sadrže GMO ili kombinaciju GMO-a. Uvest će se obveza uspostave pisne procedure sljedivosti GMO-a na tržište RH. Dodatno će se razraditi nadležnost odgovornih inspekcijskih službi za provođenje službenih kontrola. Razradit će se i prekršajne odredbe kako za pravne, tako i za fizičke osobe. Samo da malo se elaboriram na situaciju kakva je kod nas i na službene kontrole koje su do sad obavljene. Od 2007. pa do 1.4.2019. do kad je nacionalni monitoring prisutnosti GMO-a u hranu bio vođen od strane inspekcija, sad je to prešlo, znamo, s 1.4. u inspektorat, u 2018. g. uzorkovano je od strane sanitarne inspekcije pri Ministarstvu zdravstva 185 uzoraka hrane. U svega 6 uzoraka utvrđena je kontaminacija od 0,1% masenog udjela, što upućuje na tehnološku kontaminaciju. U prva 3 mj. 2019. g. od strane inspekcije Ministarstva zdravstva prije odlaska u Državni inspektorat uzorkovano je 92 uzorka hrane, soje, mesni proizvodi, dodaci prehrani, pšenični proizvodi, konditorski proizvodi, riža, rižini proizvodi. Svi uzorci bili su negativni na GMO. Ministarstvo poljoprivrede provodilo je monitoring GMO-a u sjemenju i zelenoj masi u 2018. Poljoprivredni inspektori su kod 10 pravnih osoba uzorkovali 30 uzoraka sjemena poljoprivrednog bilja. Svi uzorci bili su negativni na GMO. Poljoprivredni inspektori su kod 50 subjekata provodili službene kontrole kukuruza, soje, uljane repice na razini biljne proizvodnje uz uzimanje 50 uzoraka. Niti jednom uzorku nije nađen GMO. EU komisija je do 1.9.2007. odobrila stavljanje na tržište EU, a samim time i na tržište RH 69 GMO-a biljne kulture namijenjene za uporabu za hranu za životinje i to je odobreno. Znači 30 GMO kukuruza, 20 GMO soja, 13 pamuka, 5 uljanih repica i 1 šećernu repu. Znači, to treba vrlo jasno i glasno reći ljudima, da se ne bi lagali, da u Hrvatskoj je dozvoljena, kao i na tržištu EU GMO hrana za životinje i to je, o tome ću kasnije ja vrlo rado elaborirati u svojem osobnoj raspravi, ali su to stvari koje su takve. Za sada je u Europi, to je važno reći, to sam pitao zato našeg državnog tajnika, odobren svega 1 GMO, Monsanto 810, prema Provedbenoj odluci EU komisije 2016/321 kultivacija GMO kukuruza Monsanto 810 je zabranjena u RH jer je RH zatražila izuzimanje RH teritorija od moguće kultivacije GMO-a.

Izvolite. Hvala lijepo predsjedavajući. Kolegice i kolege.

Naravno da je to bio najbolji zakon, međutim, pod utjecajem ulaska u EU, mi smo te stavove mijenjali pa ne vidim uopće razloga da mi donosimo bilo kakve zakone kad je već ovaj parlament i donio zakon 98. godine, a i u ovome zakonu je rečeno niz neistina gdje se navodi da GMO usjevi mogu biti zajedno sa ekološkom proizvodnjom što je nemoguće jer ne može biti posađen GMO proizvod kukuruz, 100 m ili neko drugo sjeme koje Monsanto forsira i gura, naravno da je to monopol i dominacija tih tvrtki koje su nanijele velike štete i od država kao što se Hrvatska zaista od nas, naše djece su napravili pokusne kuniće i vidimo i povećanje raznih bolesti, a i Svjetska zdravstvena organizacija je rekla da usjevi koji su tretirani sa kemikalijama tj. herbicidima koje proizvodi Monsanto da su znači, kancerogeni i drugi brojni uzročnici bolesti, a moramo znati da RH uvozi recimo, samo svinja, rekao sam milijardu kuna koje sojom se hrane i zato je jeftin taj proizvod, recimo zbog toga i je uništeno naše svinjogojstvo, naša poljoprivreda koja je sad pod korovom i naravno da sad i slijedi od 1.1. zakon, tj. da idemo u prodaju zemljišta stranim, fizičkim i pravnim osobama koje će za sitne pare to kupiti i naravno da će biti tu zasađeni proizvodi koji odgovaraju Monsantovoj ekipi i njihovim lobistima. I znanost se stvarno, znanstvenici se ovdje suočavaju da GMO, ne GMO, ali nije to onaj GMO koji se 10 tisuća godina čovjek bavi, to su cijepljenje voćke ili kako se kaže u mojoj Dalmaciji navrćanje voćke. Nije to to. Nije to to, to je znači jedan proces i postupak je dominacija nad prevlasti sjemena, naravno nezdrave hrane. Mi već u RH imamo oko 400 proizvoda GMO stranih proizvoda koji uništavaju našu poljoprivredu i stvaraju nekonkurentnom naše poljoprivrednike. Ja bih bio sretan da budu pomidore ili rajčice na našim tržnicama da prodaju naše bakice, međutim kada vidimo uvozne one pome i rajčice mogu 3 godine, možete ih držati, uvijek su iste. Sad koji su to razlozi, gospodin Križanić je maloprije meni rekao da je zbog mene, objasnite te razloge zbog čega je propalo svinjogojstvo ili da li GMO sjeme te životinje jedu i da li mi jedemo to meso koje te životinje jedu GMO sjeme i koji su uvozna znači svinjetina. Da li je to uzročnik, taj uvoz, da li je to uzročnik uništavanja naše eko proizvodnje, naše Slavonije, praznih polja. A znamo da žitarice, poglavito soja je 90% GMO i da je tretirana kemijskim sredstvima glifosat kojega je Austrija već zabranila. Da EU se oko toga lomi pa kažu 2023., Njemačka već, druge države su na tome da se zaustavi taj monopol tih korporacija koje imaju ogroman utjecaj vjerojatno i na znanstvenike koji se često ne žele niti potpisati. I još jednom ponavljam, Hrvatska država, ja sam dao taj zakon i amandman i ono što je Sabor izglasao '98. ja sam dao taj amandman i još stojim pred njim, tada rekao sam da zabrana uzgoja, prijevoza i trgovine na području RH a sve ostalo je, mi smo pokusni kunići, znanost se još sučeljava, imamo znanstvenika koji je govorio da je to OK GMO hrana koju Monsanto forsira, naravno jer su moćni, imaju novac mogu utjecati, mogu utjecati pa i na znanstvenike. I to je sad sukob. Ima i drugih razmišljanja i to će biti uvijek sukob. Ali još uvijek je to na razini da su Hrvati pokusni kunići. Sve što je na ladicama od GMO-a mi smo pokusni kunići i ja stojim iza toga. Jer sve što sam pročitao, tražio, razgovarao sa stručnjacima iz Hrvatske, čitao strane stručnjake, izjave, sučeljavaju se. Znači evo ja imam ovdje materijala brojnih što sam vadio i vidim da je to ogroman problem i ogroman utjecaj korporacija. Čak Monsanto u Americi gubi ogromne parnice sa ogromnim iznosima gdje zbog bolesti ljudi imamo evo nedavno je bio u našim medijima i objavljen članak u Slobodnoj Dalmaciji čovjek koji je obolio od njihovoga kemijskoga sredstva glifosat koji je znači glifosat koji je znači obolio i milijune su izgubili zbog toga utjecaja. Znači to oni tretiraju i istraživanja kažu da taj spoj je karcinogen. I kaže to Svjetska zdravstvena organizacija. Pa da li smo mi onda pokusni kunići? Da li smo mi za ekološku proizvodnju, za domaću proizvodnju, da kupujemo u naših baka na tržnicama, ja koji čovjek koji dolazi sa sela, sa svojom bakom sam to prodavao, na tržnicama moga Sinja, drugi su na drugim tržnicama, međutim nema toga više. Ne, sada obrnuto, sad je neisplativo proizvoditi domaće zbog GMO proizvoda, stranih i naravno da sada se čak kombijima ... [[Govornik se ne razumije.]] po selima, razvoza taj, ti proizvodi GMO, umjesto obrnuto. Prije smo mi išli na tržnice, prodavali, vjerojatno i na zadarskoj tržnici je bilo domaćih proizvoda, sad je vrlo malo. Znači mi moramo donijeti političku odluku. Zbog toga sam ja kao i prije 7, 8 mjeseci opet uputio zakon, Prijedlog zakona o zabrani genetski modificiranih organizama, osim u medicinske svrhe, jer to bi trebalo Ministarstvo zdravlja donijeti, oni su tu najkompetentniji jer ondje gdje životi ovise naravno da bi tu trebala struka kazati svoje. I ove rasprave su dobre, dobre su rasprave, ali neka netko kaže svinjetina koja je GMO hranjena sa sojom, ona dostigne veliku težinu u kratkome roku. I vidite po trgovačkim lancima vrat od svinjetine 10 kuna bude a to našem domaćem proizvođaču nije moguće u ekološkoj proizvodnji dostignuti. I šta mi sad potičemo, da li potičemo, gospodine Križanić malo prije ste rekli, ovo nije kao, ovo je sad komunikacija, znam da ste pravilnikom napravili veliki propust šta mi ne možete replicirati, ali to nije problem Mira Bulja nego ove većine koja je donijela pravilnik da se ne može u ime kluba replicirati ali volio bih da mi možete replicirati, da li vama odgovara uvoz GMO svinjetine. I da li kad mi jedemo to meso da li mi jedemo GMO proizvode? Da li mi, mi nismo znači ono što je svinjetina pojela sojine, tone sojine sačme napumpa je se u par mjeseci, bude teži but nego naša cijela svinja koju godinu dana gojimo.

To je jedan primjer. Meni je žao evo što u mome Sinjskom polju mi ne uzgajamo ekološku proizvodnju, što u 2019. godini nismo navodnili Sinjsko polje. Zašto? Ne trebaju uopće ni hladnjače, ništa ne treba. E mi smo oni koji trebamo odlučiti a sve županije su rekle da su protiv GMO uvoza, prijevoza, trgovine a znamo da naši ljudi, poljoprivrednici nemaju dovoljno sredstava kao što imaju ove multinacionalne kompanije i da te multinacionalne kompanije svojim sjemenom, svojim herbicidima i svim šta imaju jednostavno stvaraju monopol i nad sjemenom i nad našim ljudima. Ja ću još jednom ponoviti, kako se znanost ne može dogovoriti, tako ja još jednom kažem da smo mi pokusni kunići, da GMO ima strašne štete, strašne učinke na hrvatsku poljoprivredu, na zdravlje ljudi i to je onaj zaključak kojeg ja dajem i zbog toga sam uputio u proceduru ovaj put, prošli put je 90-tak zastupnika bilo protiv. Al ako mi oćemo biti država unutar EU, svako zakonodavstvo ima bit pravo, zašto ima pravo donosit svaki parlament. Zašto mi baš ne bi ekološku proizvodnju proizvodili i bilo bi da je to naš brend, da bude naš brend, da se zna da se u RH, u cijeloj RH proizvodi ekološka proizvodnja. Naravno da bi se mi od interesa teško možemo obraniti, od njihovih novaca tih šporkih koji na zdravlju ljudi zarađuju. Ja sam to dao, rekao sam ovaj prijedlog, ovaj vaš zakon uz izmjene ja uvažavam, al je činjenica da je kontradiktoran, da vi govorite da more biti i proizvodnja ekološka i GMO zajedno, nemoguće da bude zemljište na njivi jedno GMO, a na drugo, ne mogu, to jednostavno vjetar nosi, priroda, ne možete, kad bura puše sjeme nosi, znači utjecati na to vi ne možete.

To je sad na nama odluka. Naravno, kolegice i kolege da evo još ću spomenuti dal će nas taj cidokor il pesticid koji naši seljaci naveliko prskaju polja, karcogen je i otrovan, znači dokazano da su tretirana zemljišta tim herbicidom kojega proizvodi znači Monsanto i činjenica da znanstvenici koji su znači radili istraživanja su dokazali da u urinu u EU 40% građana ima orifosfat, znači jednostavno od '74.g. kada je Monsanto izbacio taj proizvod porastao je na, ogroman broj, puno, stotine i stotine puta se koristi više i u poljoprivredi, a u nas se više koristi za korov, znate ono kad pospete korov, troskut, korov, ništa iza njega nema, ništa iza njega nema i kad se s tim tretira naravno da utječe na zdravlje i to je Svjetska zdravstvena organizacija i rekla, Austrija je taj spoj zabranila već, donijela je odluku, druge države zabranjuju, bila je borba u EU, kažu do 2023. da se zabrani, ali preveliki je utjecaj multinacionalnih kompanija, Bayern, sada i Mosanto, oni se, to triba govoriti otvoreno, zajedno uključili i oni žele prevlast i nad sjemenom i poljoprivrednom proizvodnjom i ovisnost poljoprivrednog i država o njima. Mi moramo čuvati domaću proizvodnju, ali sve više i više to gubimo, jednostavno ljudi više nemaju volje jel država ne potiče to, a da je zabranjeno i da se borimo za ekološku proizvodnju i da donesemo Zakon o zabrani i da RH bude slobodna od RH, vjerujte mi da bi to bio brend, vjerujte mi da bi to bio brend. Imamo li mi snage izborit se danas da naša, da ne budemo pokusni kunići, uvažam i ona druga stajališta koja će reći i kolege koje su govorili pa iza mene i prije mene, međutim, ovo tijelo mora donijeti političku odluku. Ja znam da će gledati sa svih aspekata kolegice šta je mogla, maloprije kazala, ne možemo biti kineski zid, ali ne možemo biti ni otvoreni tolko da budu naša djeca pokusni kunići i mi. Mi jednostavno to ne smijemo dozvoliti, mi moramo sagledati sve aspekte. I još jednom, dao sam uvaženi tajniče Zakon o zabrani GMO-a, očekujem od vas kolege, znam da će Vlada ovaj zakon odbiti jel ga je odbila prije 7-8. mjeseci, al ipak vidim da neke pomake dajete, zbog pritiska javnosti pokušajete se izvući, pa jednostavno i Europske direktive koje utječu na ovo, ali ja očekujem da nećemo dopustiti uporabu GMO-a, ograničenu uporabu, da ćemo ograničiti potpuno tu uporabu, a to je sve zbog očuvanja naše poljoprivrede, zbog očuvanja zdravlja naših ljudi, to je naša obaveza da štitimo zdravlje kao temelj društvene odrednice, to je naše prave. Ujedno štitit ćemo i hrvatsko gospodarstvo i poljoprivredu, našeg poljoprivrednika i stočara i još jednom ja sam osobno protiv GMO-a, uvoza, prijevoza i proizvodnje. Hvala lijepo.

Hvala g. predsjedniče, uvaženi državni tajniče, kolegice i kolege, odmah na početku Klub SDP-a podržat će ovo prvo čitanje zakona o GMO. Također moram reći da će nakon današnje rasprave neće opet zavladati histerija i neopravdana medijska uzbuna zbog neodgovornih istupa dijela kolega i kvazi stručnih tekstova koje smo mogli čitati, u kojima je bila potpuno izokrenuta bit posljednjih izmjena zakona tvrdnjama da će, citirat ću još jednom, omogućiti se da Hrvati postanu pokusni kunići Monsanto i drugih velikih kompanija koje promoviraju GMO. Dakle, kolegice i kolege kao što sve već i danas čuli kao što smo govorili i ja kao opozicijski zastupnik ponovo naglašavam, tadašnje izmjene bile su upravo suprotno, suprotno od svega što se tvrdilo u istupima i zbog čega smo i mi kao saborski zastupnici bili prozivani na raznorazne načine. Dakle, tadašnjim izmjenama zakona svim članicama EU pa tako uključujući i Hrvatsku dalo se pravo da zabrani uzgoj GMO biljaka na svom području bez ikakve znanstvene argumentacije, što do tada nije bilo moguće. Dakle do tada niste mogli bez znanstvene argumentacije zabraniti GMO uzgoj na svom teritoriju, a upravo u tom smjeru idu i ove izmjene odnosno potpuno novi zakon koji garantira upravo to. Dakle, uvođenjem europskog zakonodavstva u naše zakonodavstvo omogućuje nam se da bez pravnih posljedica, bez da nas progoni Svjetska trgovinska organizacija zabranim odnosno izuzmemo se iz uzgoja GMO-a bez da to moramo znanstveno obrazlagati. Dakle, iako su nas optuživali da uvodimo GMO pokazali su se da su zapravo neznalice i bespotrebni proizvođači histerije, budući izmjene koje smo donijeli prije nekog vremena i ovaj zakon idu u korist protivnika GMO jer se temeljem te deklaracije, temeljem onih izmjena i ovog zakona u Hrvatskoj ograničava, zabranjuje uzgoj GMO-a i Hrvatska je i dalje GMO free od uzgoja zemlja. Isto tako, kolegice i kolege moramo jasno reći, danas nijedna zemlja u svijetu ne može biti potpuno GMO free u punom značenju te riječi jer bi to značilo da u toj državi ne mogu se provoditi biomedicinska istraživanja, ne mogu se proizvoditi lijekovi, ne mogu se proizvoditi antibiotici, a to je složit ćete se nešto što bi bilo pogubno za cijeli svijet. Jednako tako, do danas su provedena brojna znanstvena istraživanja utjecaja GMO usjeva na stoku, poneko na ljudima, međutim niti jedno istraživanje nije donijelo znanstvene dokaze da GMO predstavlja povećani rizik za zdravlje kako stoke i ljudi, dapače možemo gledati i drugačije. Zemlje koje su najveći proizvođači GMO-a u svijetu, poput Kanade na primjer ili u Europi Španjolske ima očekivani životni vijek znatno veći od Hrvatske. Dakle da je GMO toliko štetan onda bi se u Kanadi i Španjolskoj živjelo kraće, međutim u Europi se najduže živi upravo u Španjolskoj. Španjolska i Kanada prosječni očekivani životni vijek 82 godine, Hrvatska 78, dakle i taj jedan podatak pokazuje da je histerija i strah od GMO-a zapravo potpuno neopravdan. Čuli smo uvodno pa neću to puno ponavljati da naš važeći zakon u ovom trenutku još uvijek ne predstavlja potpuno odgovarajući normativni okvir za provedbu europskog zakonodavstva koje nas štitit od GMO. Prema tome, iz tog razloga mi i podupiremo ove izmjene, pri čemu posebno ističemo da će s ovim zakonskim izmjenama se dodatno osigurati kvalitetnija kontrola vezano za GMO proizvode.

Ono što posebno ipak želim naglasiti, najvažnije razlike u odnosu na važeći zakonodavni okvir jer to smatram vrlo bitnim i dobrim odnose se na uvođenje primjene lijekova i medicinskih proizvoda koji se sastoje od ili sadrže GMO ili kombinacije u svrhu provođenja kliničkih ispitivanja, genskih terapija, prevencija i liječenja na ukidanje obveze ovlašćivanja svih laboratorija za ispitivanje, kontrolu i praćenje GMO-a te na dodatnu razradu metodologije procjena rizika GMO, obveze službenih i nacionalnih referentnih laboratorija za GMO, te prava i obveze osoba ovlaštenih za provedbu inspekcijskih nadzora i službenih kontrola u području GMO-a. Na samom kraju pozivam državnog tajnika i ministarstvo da dodatno obrate pažnju i na primjedbe koje su bile u raspravi, posebno neke primjedbe Zelene akcije jer smatram da bi njihovo uvrštavanje u konačni tekst dalo veću kvalitetu tekstu, posebno vezano za javnost, za transparentnost, na uključivanje civilnog društva u neka tijela koja će biti osnovana po ovom zakonu jer ćemo samo transparentnošću i dostupnošću informacijama i preko web usluga osigurati da izbjegnemo histeriju koja se s vremena na vrijeme javlja kada je GMO u pitanju. Hvala lijepo. Sada je na redu gospodin Davor Vlaović ispred Kluba zastupnika HSS i Demokrata. Hvala lijepo. Ja vas sve skupa pozdravljam u ime kluba HSS-a i Demokrata i naglašavam da HSS i Demokrati su da i dalje Hrvatska ostane GMO free odnosno da u RH u našem okolišu nemamo GMO-a.

Također potrebno je istaknuti da je preko 52% teritorija RH uvršteno u mrežu Natura 2000 koja je također prepreka i morala bi biti prepreka za unos ovakvih organizama u RH.

I onda očekujemo da i ovaj predloženi zakon koji otprilike sublimira svih onih 5 dosadašnjih promjena Zakona o GMO-u, koji unosi europski zakonodavstvo niz deklaracija i odluka Europske komisije i Vijeća u ovaj zakon u hrvatsko zakonodavstvo bi trebao biti alat da to tako i ostane obzirom na sve ovo što sam naprijed rekao. Međutim, ono što je u zakonu, što nas brine, što želimo evo javno ovdje iznijeti da se promjene određeni članci u ovom zakonu iz niz razloga, prije svega pitanje ako do sad nije nijedan zahtjev podnesen u RH nit prema jednoj instituciji u RH, ni prema jednoj instituciji da se dozvoli unos ovakvih materijala radi kliničkih ispitivanja, ispitivanja u poljoprivrednoj proizvodnji ili u genetskim istraživanjima, tako bar piše u ovom materijalu kojeg smo dobili, da nijedan do sad zahtjev nije podnesen. Zašto onda moramo ugraditi u zakon tu mogućnost a stoji u članku 8. da se ograničena uporaba GMO-a u zatvorenom sustavu može podnijeti zahtjev nadležnom državnom tijelu, Ministarstvu zdravlja da se odobri ispitivanje u zatvorenom sustavu i navodi se onda niz elemenata što podnositelj zahtjeva mora podastrijeti, na koji način će se s tim upravljati a ono što je nas u tom djelu ako do takovog slučaja dođe je bitno istaknuti da odluka o tome i pravilnik o uvjetima na koji način bi se to radilo, donosi nadležno državno tijelo odnosno ministar pravilnikom. To je jedna opasnost da bez znanja javnosti, što je istaknula evo i Zelena akcija u primjedbama na ovaj zakon, bez znanja javnosti ministar pravilnikom pod pritiskom nekih multinacionalnih kompanija a znamo da imaju puno kapitala, dok bude doveden u poziciju da odobri nekakav takav zahtjev i da se u naš prostor pa i u zatvoreni sustav unese takav materijal. Pogotovo nas brine što u određenim stavcima i člancima stoji da se mogu pozvati i na tajnost podataka. Ja razumijem da svaka multinacionalna kompanija, svaki proizvođač štiti neki svoj patent, neku svoju ideju ali u ovakvim slučajevima kad je riječ o GMO-u, mislim da ne bi smjeli se pozivati na tajnost, da bi morali RH i svima nama podastrijeti sve dosad što su imali u istraživanjima, kakvi su efekti toga i da li je bilo nuspojava.

Nema u RH ni u planu gospodarenja otpadom rješenja za mulj iz pročistača otpada, otpadnih voda, nemamo rješenja političkih a da li imamo za ovo, nemamo.

Nedorečeno je znači.

Ministarstvo zaštite okoliša je nadležno za to, da, definirali bi oni zaštitne zone, imamo pravo mi i to je ono što je ključno da i europsko zakonodavstvo dozvoljava članicama da vlastitim propisima ograniči ili zabrane unos, provoz, ispitivanje GMO-a na svom području i ovaj zakon će biti alat za to.

Zašto uopće ostavljamo tu mogućnost, zašto ne nacionalnim zakonodavstvom reći ne, mi u Hrvatskoj ne trebamo istraživanja na poljoprivrednim kulturama i ne dozvolimo na svoj prostor unos takvih materijala niti ispitivanja? Nismo mi iz HSS-a protiv napretka u poljoprivredi, protiv novih istraživanja i znanosti ali činjenica da je 20 županija reklo da ne žele to, činjenica da smo u Naturi 2000, Soja Dunav, činjenica da želimo razvoj ekološke poljoprivrede i da evo ministrica poljoprivrede se hvali, raste broj površina koje su u RH prikazane kao ekološka poljoprivreda iako znamo da počesto to i nije tako, da to nije prava ekološka poljoprivreda jer nažalost imamo površine zasađene višegodišnjim kulturama na oranicama koje nisu predviđene za višegodišnje nasade, prikazane kao ekološka poljoprivreda, ubiru i direktna plaćanja a u naravni društvo nema koristi jer nema proizvodnje, nema prihoda u proračunu RH. Ali svejedno, kad se već sad radi strategija poljoprivrede, a čuli smo da se radi, da je u završnoj fazi, onda bi trebali definirati gdje to želimo razvijati ekološku poljoprivredu u RH. Imamo li ih, jesu li definirane? Pa mi nismo nikad u RH napravili rajonizaciju hrvatske poljoprivrede a znamo po nama klimatskim uvjetima gdje bi se što moglo uzgajati i gdje su najbolji efekti te proizvodnje u takvim klimatskim uvjetima i ovo nam je upravo alat ako želimo a i ja predlažem da u ti strategiju ugradimo da sigurno jedna od komparativnih prednosti razvoja poljoprivrede i proizvodnje hrane u RH bude ekološka poljoprivreda i vjerujem da će sigurno i to poglavlje biti u strategiji.

A čujte, postoje razna istraživanja i uglavnom su plaćena upravo do tih multinacionalnih kompanija koja i proizvode herbicide i pesticide i genetski modificirani sjemenski materijal i naravno da oni određene podatke vjerojatno doziraju prema javnosti, a postoji niz sudskih tužbi i u Americi i u drugim državama gdje se koriste ovakvi organizmi i gdje postoje presude da su određene tvari štetne po ljudsko zdravlje. Ali zašto uopće dovoditi u priliku u RH da građani idu tužiti neku kompaniju koja je stavila to na tržište jer realna je opasnost da zbog klimatskih promjena, zbog elementarnih nepogoda ako negdje nekakav usjev stavimo u pokusnu površinu da nešto od toga pobjegne u prirodu, vjetar, voda, kukci, tko može spriječiti oplodnju križanja u prirodi? Nitko. Onda zašto uopće dovoditi u opasnost i zašto to unositi u hrvatsko zakonodavstvo pogotovo što nam direktive EU upravo kažu da imamo kao članica pravo ograničiti prisutnost takvih organizama na svom području svojim propisima. Pa kada već pišemo propise ja predlažem da uopće u našem zakonu nema mogućnosti da se rade pokusi u prirodi sa reprodukcijskim materijalom, sadnim i drugim materijalom koji je genetski modificiran i organizmima inficiran. Također vas moram upozoriti na to još jedanput da u ovim svim aktima dozvoljava tom prijavitelju koji bi unosio takav materijal u Hrvatsku da se pozove na tajnost podataka. Ma molim te, koja tajnost podataka kad je riječ o takvim preparatima i takvim proizvodima, tu ne bi smjelo biti tajnosti i morali bi sve podastrti nadležnom tijelu kojem podnose zahtjev. A drugo, mora se napraviti plan sanacije terena ako se dogodi neki incident i opet to definira pravilnikom ministar. A rekao sam da nemamo riješeno ni neke druge opasne otpade u RH, a ovo bi sigurno bio opasan otpad i sigurno da treba i onda druge zakone mijenjati i onda bolje u startu reći ne takvim materijalima u RH. Također moram reći da ovo što su prigovorile neke udruge i Zelena akcija da javnost koja je zainteresirana za ovaj zakon je uložila 25 svojih primjedbi na ovaj zakon i prijedloga, ne samo primjedbi nego i konstruktivnih prijedloga i evo svi ste vi to dobili. Odgovor je samo primljeno na znanje. Što znači to primljeno na znanje? Pa to nije fer, to su dobrim dijelom ljudi koji su iz struke. Oni bi htjeli čuti od predlagatelja zakona da li su razmotrili te primjedbe, što od toga uvažavaju, što ne i zašto ne, a ne samo primljeno na znanje. Pa vas molim za drugo čitanje da te prijedloge koji će eventualno biti u javnoj raspravi date kvalitetno obrazloženje kako to rade i druga ministarstva i drugi predlagatelji. Lijepo napišu taj prijedlog ne prihvaćamo zbog tog i tog, već je uvršten u zakon ili je riješeno nekim drugim propisom, a ne ovako primljeno na znanje i mislim da nije fer prema tim ljudima koji su se potrudili u javnoj raspravi koja je po njima trajala samo 15 dana, a zakonska je obveza 30 dana da traje i ako su se već potrudili da im se onda korektno napiše što od toga se prihvaća, a što ne prihvaća. I jedna od glavnih primjedbi je bila javnost rada državnih tijela i uvid javnosti u sve te aktivnosti koje bi se mogle sutra dogoditi, a mi predlažemo da se uopće ne dogode, ali ako usvojite takav zakon onda bi bio red već kada osnivate nacionalno vijeće koje će činiti 17 članova koji će pratiti takve aktivnosti u RH da bude u tom tijelu i civilno društvo. Ako već ne može civilno društvo, mislim da bi mi kao Hrvatski sabor trebali biti, pa onda predlažem da to tijelo broj 19 članova i da bude jedan član pozicije, jedan član opozicije u tom nacionalnom vijeću. Mislim da bi to predlagatelj prihvatiti i za drugog čitanja dodati i to bi sigurno dobro došlo da i Hrvatski sabor bez kojih se ovakvi zakoni ne bi smjeli provoditi u praksi, a ovo bi na određeni način kroz suradnju u ovom tijelu i rad u ovom tijelu bila kontrolni mehanizam gdje bi Hrvatski sabor i mi saborski zastupnici odnosno oni koji bi bili u tom tijelu mogli informirati nas i javnost o tome što se radi i što se događa u RH po ovom pitanju.

Izvolite.

Prvo što mi je zapalo za oči je jedna interesantna stvar a to je da je Ministarstvo zdravstva predlagatelj, zašto nije Ministarstvo poljoprivrede?

Zašto onda uopće Ministarstvo zdravstva predstavlja ovaj zakon?

Znači vi ste onako ostali onakvi nedefinirani. Za razliku od vas, vaš budući koalicijski partner, g. Jovanović je rekao nisu štetni, on je ipak bio onako frajer i mi ćemo to znači, mi smo za liberalizaciju GMO proizvoda, neka GMO proizvodi dođu u Hrvatsku i neka ih bude što više jer to nije štetno. Ja bi volio čuti vaš stav. Zašto ograničavamo tržište? Dakle, jedno jednostavno pitanje vam sad postavljam i očekujem da ćete mi odgovoriti? Želim čuti i vaš stav, ono što vi mislite. Ako nisu, ako vi to kažete da nisu, zašto onda donosimo zakon, znači kojim to ograničavamo, e ako jesu, e, ajmo onda malo razgovarati detaljnije o ovome.

Znači postoje, znači izazivaju alergije, izazivaju probavne smetnje a puno toga još nije istraženo. Postoje stručnjaci, liječnici, konkretno kolega Jovanović tvrdi nije štetno, to treba uvesti što više i to je dobrodošlo našem tržištu.

Nedavno istraživanje je pokazalo na 2800 proizvoda u Hrvatskoj da čak 146 proizvoda već ima GMO, već ima GMO, on je tu. I ja stvarno jesam za to da GMO uvedemo u onoj mjeri dok je to za medicinska istraživanja i to stvarno nemam, znači ako možemo pomoći nekom čovjeku, djetetu, bilokojoj osobi, dakle ajde, tu bi ja odstupio i tu bi ja napravio jednu granicu. Međutim, ovo što mi danas radimo, ovo je opet usklađivanje s jednom direktivom EU-a, još jedno usklađivanje, uvijek se usklađujemo nešto, jel tako? Znači sve je to ono što EU nama dirigira a zapravo bojim se da smo mi s obzirom da za sebe kažemo uvijek statistika pogreška, da smo negdje na margini, da nismo bitni, na jedan pravi i adekvatan način razmotrili ovaj zakon. Ja znam i kad bi donijeli zakon kakav je bio i predložen ovdje da ga hoćemo skroz zabraniti, u potpunosti, kažemo evo nema GMO-a u Hrvatskoj. Međutim, ja stvarno želim čuti od vas, pošto je upravo Ministarstvo zdravstva ovdje predlagač a ne Ministarstvo poljoprivrede ili zaštite okoliša, pitanje prvo, zašto baš vi? Je li to zato što se sumnja da GMO proizvodi utječu na zdravlje ljudi i ako utječe, ajmo razgovarat o tome. Ajmo neka hrvatska država napravi detaljne analize koliko utječe a onda ajmo se potruditi da GMO-a u Hrvatskoj ne bude i da ga bude što manje. Znači to je jednostavno pitanje i jednostavna dilema. Ovdje samo moram još reći na kraju, Hrvatska ima jednu specifičnu situaciju i njezin geografski položaj je takav da nam je čak preko 50% prostora Hrvatske je unutar ekološke mreže Natura 2000, znači zaštićeno i baš zbog tog razloga, ja mislim da je hrvatski prostor itekako vrijedan, dragocjen i u kontekstu Europe i svijeta pa da moramo na još jedan pažljiviji način pristupiti ovom problemu, hvala lijepo.

Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. To je tema o kojoj u Hrvatskoj a vjerujem i šire, svi smatraju da imaju nešto reći. Ima onih koji su stvarno protiv toga i smatraju da za sve bolesti, za sve ono što nije dobro na ovom svijetu je kriv GMO.

Mi u RH odlučili smo se da budemo GMO free, da nemamo proizvodnju GMO hrane, bilo za ljude, bilo za životinje i ovaj zakon o kojem ćemo danas raspravljati, jednostavno on bi trebao još više pridonijeti sigurnosti RH i zaštiti ju da bude GMO free zemlja. Analizom važećeg Zakona o genetski modificiranim organizmima utvrđeno je da sadašnji zakon ne predstavlja odgovarajući normativni okvir za provedbu europskog zakonodavstva u provođenju, području uvođenja GMO-a u okoliš, ali izostavljen je na tržište GMO-a kao i proizvoda koji sadrže GMO. Vijeće EU zaključilo je da je potrebno izmijeniti postojeće zakonodavstvo ali s ciljem unapređenja dakle još veće zaštite i to kroz procjenu rizika GMO-a za okoliš s naglaskom na procjenu dugoročnih učinaka na okoliš na način da se u njih uključuju i smjernice o procjeni rizika genetski modificiranih biljaka u okoliš koje do sada nisu bile obvezujuće, a predstavljale su temelj za provedbu procjene rizika. Ima nekoliko bitnih pitanja koja se predlaže riješiti ovim zakonom i koja se mijenjaju. S obzirom na velik utjecaj GMO-a i veliku primjenu u raznim područjima i djelatnostima to smo danas već kroz nekoliko rasprava i čuli da se svi većinom slažemo da ne bi ipak bilo dobro generalno zabraniti sve jer imamo tu znanost, medicinu, farmaciju, imamo tu i agronomiju i prehrambenu industriju. Što se tiče istraživanja neki su samo za to da bude u dijelu lijekova međutim istraživanja su bitna u svim područjima, pa je dobro da je tu i znanost i medicina i farmacija i agronomija kao i prehrambena industrija. Dakle, ovim zakonom predviđa se razraditi kako će se postupati u vezi s primjenom i uporabom GMO-a u svrhu znanstvenih istraživanja, dakle u vidu ograničenja uporabe GMO-a u svrhu znanstvenih istraživanja u vidu ograničene upotrebe. Zatim imamo tu prijedlog koji se rješava ovim zakonom, a to je uskladiti odredbe vezane uz ovlašćivanje i obveze službenih nacionalnih referentnih laboratorija GMO-a s Uredbom EU 2017/625 na način da će se produžiti rok ovlašćenja s dvije na četiri godine te da će se tijelu državne uprave nadležnom za poslove zdravstva dati mogućnost revizije rada navedenih ovlaštenih laboratorija. Dakle, izvršit će se i revizija svih tih laboratorija koji vrše istraživanja na prisutnost GMO u proizvodima. Razradit će se kriteriji za uvrštavanje zatvorenih sustava ograničene upotrebe GMO-a u razinu opasnosti. Standardi za zatvorene sustave mjere sprječavanja i druge sigurnosne mjere, način rukovanja i sve ono što je bitno za rad u zatvorenim sustavima ograničene upotrebe GMO-a. Unaprijedit će se sustav procjene rizika prilikom uvođenja GMO-a u okoliš to je zapravo jako bitno, to sam i na početku već navela te smjernice koje je donio i koje ćemo mi sad prenijeti odnosno predlaže se primjena tih uredbi u zakon. Razradit će se postupci prijave prvog stavljanja na tržište GMO-a kako u EU tako i u RH. Isto tako propisat će se odredbe u vezi s kliničkim ispitivanjima lijekova za naprednu terapiju koji se sastoje od ili sadrže GMO tako da imamo i tu regulirano ovo područje. Također, dodatno će se razraditi nadležnost odgovornih inspekcijskih tijela za provođenje službenih kontrola ili inspekcijskih nadzora u području GMO-a. Evo imamo informaciju da je u 2019. godini bilo kontrolirano 92 uzorka hrane i da u ni u jednom nije pronađeno prisutnost GMO-a. Međutim, normalno da kontrola treba postojati, da mi želimo zaštititi RH i želimo da ona bude RH GMO free, međutim ima i tu druga stvar da Hrvatska je u EU. Mi putujemo, ljudi dolaze tu, ima roba koje prelaze bez bilo kakve kontrole jer imamo zajedničko europsko tržište i apsolutna zaštita sigurno ne postoji, ali ako vršimo kontrolu, ako utvrdimo sve ove laboratorije koji će i dalje sad još daleko stručnije, ali i po točno određenim propisima od uzorkovanja pa kontrole, prijave i svega ostaloga moći vršiti ta ispitivanja vjerujem da možemo ostati GMO free, ali da će GMO organizama uvijek biti u pojedinim područjima bit će. Ne bi sad ulazila u znanstvenu argumentaciju za i protiv već smatramo mi u Klubu HNS-a da se radi o jednom dobrom zakonu kojim je regulirano mnogo stvari koje do sada nisu bile regulirane i mi ćemo ovaj zakon podržati u prvom čitanju.

Da li je to razlog šta nismo imali adekvatni okvir za određene GMO stvari? Znači, mi nismo maksimizirali svoju poljoprivredu ni na onome šta smo mogli napraviti, a kamoli da bi razmišljali o nekim ovim stvarima. Znači, vodi se tema o jednom okviru koji u RH je po meni je još daleko od nas s obzirom da je naša poljoprivreda na koljenima nakon šta je godinama uništavana i nakon šta godinama nije imala određenu koncepciju. Nakon što se u poljoprivredi koristilo zemljište da se uzmu novci, nakon što se u poljoprivredi koristi i sada, a ne proizvodi, uzmu novci, a ne proizvodi, nakon što se u poljoprivredi i sada tjera načelnike općina da potpisuju sa bivšim Agrokorom ugovore kako bi netko treći od te zemlje imao koristi, a ne hrvatski građani, znači gdje ne može neki poljoprivrednik potpisati ugovor kao šta može sada bivši Agrokor potpisati za korištenje državne zemlje i na neki način uzgajanje na toj zemlji ili stoke ili poljoprivrede. Znači, u takvoj situaciji mi pričamo i ovdje razvijamo teorije da li će, kako će štetno biti, neće bit štetno, laboratoriji kontrola itd. Ja jesam za kontrolu, ja jesam da prije svega se upoznamo sa time što to može biti korisno ili štetno za hrvatske građane, a onda nakon toga i za hrvatsku poljoprivredu, ali sam prije svega za to da vidimo kako da dovedemo našu zemlju u neku normalnu situaciju, kako to da hrvatska poljoprivreda što više inputa da hrvatskom turizmu da defakto mi naš izvoz koji gledamo kao turizam defakto ne punimo izvoz Njemačke, Italije, Austrije i drugih zemalja gdje imaju puno više koristi od svojih poljoprivrednih proizvoda nego što to imaju naši sugrađani. I to su izazovi koji su pred nama i to su teme koje bi trebale biti u jutarnjim satima i koje bi trebale zaokupiti hrvatsku javnost jer nažalost RH je zemlja paradoksa, do jučer premijer Plenković kaže 45 milijardi kuna će vas koštati mirovinska reforma, jučer kaže sve može. Pazite, jel to ozbiljan lideršip? Je li to nešto šta uvjerava hrvatske građane da znamo u kojem smjeru idemo? Je li to uopće RH kakva zaslužuje vodstvo koje će reći, da RH će 2030. biti tu i tu, pa mi ne znamo gdje ćemo bit sutra, ne znamo kako će se premijer Plenković postaviti sutra, ne znamo je li Culej podržava Škoru ili Kolindu? Razumijete koliko je tu paradoksa, kolko je to paradoksa u samome HDZ-u, a mi onda pričamo o GMO-u, evo kolegica iz HNS-a kaže treba kontrolirati laboratorije, pa ćemo vidjeti ovo ili ono. Znači, hrvatski građani nažalost u ovoj konfuznoj zbunjenoj Vladi ne vide nikakvu perspektivu, ne vide u kom to smjeru sve skupa ide, teme koje se nameću iz dana u dan nemaju veze sa perspektivom, sa građanima, sa boljim životom, itd., tako da je ovo jedna od tema koja će biti aktualna tek pred nama, možda za 5, 10 ili 15.g. U RH GMO-a nema, defakto ga nema i sa te strane ja bi pozvao hrvatsku Vladu da da malo tema koje su na dnevnom redu, a koje stoje mjesecima i ne raspravlja se o njima da podrži inicijativu koju su bili dali kolege iz HSS-a, a mi također sada idemo sa time, a radi se o tome da političari moraju opravdati svoju imovinu da se ne dešava da se pašnjaci pretvore iz poljoprivrednog u građevinsko zemljište kao u slučaju Kuščević ničim izazvano, samo izazvano time da je HDZ-ovac neki to odlučio napraviti, to su teme koje su puno interesantnije nego šta je GMO to su teme koje su puno interesantnije nego da li ćemo i kada ćemo i na koji način ćemo kontrolirati i to su teme koje puno više truju hrvatsku javnost i hrvatsku ja bih rekao zbilju i našu zemlju koja nažalost nije onakva kakva bi trebala biti i ni neće biti dok god imamo na ovaj način posloženu koruptivnu većinu u HS-u i sve ono što ide uz to. Kako se kaže u našem narodu, problemi idu odozgora. Nije problem u građanima.

To su teme koje u ovom trenutku dominiraju medijima odnosno predstavljaju najveći problem HDZ-u. Problem je sve ovo što sam maloprije govorio i zato kada govorimo o Zakonu o GMO-u, mogu reći da je ta tema po meni ona koja u ovom trenutku ne bi trebala toliko dijeliti hrvatsku javnost odnosno ne bi trebala izazivati toliko emocije u hrvatskoj javnosti. Više bi trebalo izazvati emocije kako da našu poljoprivredu dignemo na način da sve ono što možemo proizvoditi u Hrvatskoj, pokušamo plasirati kod nas u naš turizam, da ne moramo ići po ja bih rekao, veleprodaju odnosno po velikim trgovinama i gledati kako se u Hrvatskoj mogu prodavati njemački jogurti, sirevi i sve ono ostalo što se prodaje, a hrvatski sve manje i manje prostora imaju. A kada treba tim istima dati zemljište državno na korištenje, onda se pritišće preko Ministarstva poljoprivrede naše načelnike da potpisuju ugovore koji su 90-ih već postavljeni kao krive Drine, a sada ih još jednom moraju na taj način postaviti. Znači, sa te strane, evo, tu je nešto što sam ja htio istaknuti. Moram priznati da u ovom zakonu ne vidim toliko veliku zavjeru svjetsku kao što vide neki moji kolege, ali vidim problem u RH što se sa poljoprivredom i sa svim onim što možemo od nje imati, ne radi ono što bi se trebalo.

Jer u ovoj fazi gdje se znanstvenici sukobe i gdje je prevelik utjecaj multinacionalnih kompanija, da je trebamo donijeti trezvenu odluku koja je bila 98. u ovome Saboru izglasana.

Upravo ste rekli ono što sam ja u svojoj raspravi isticao. A to je da kad uvozimo hranu i kad uvozimo određene stvari u poljoprivredu u Hrvatsku, da u biti ni ne znamo na koji način su te stvari uzgajane, odnosno hranjene van Hrvatske i sa te strane upravo ono što sam vam ja rekao je najbitnije. Kako da stvorimo uvjete da u Hrvatskoj mi tovimo svinje a ne da ih uvozimo iz drugih zemalja, iz Južne Amerike, itd. Kako je to moguće?

Poštovani kolega Maras.

Ja se slažem s vama da ne treba stvarati nikakvu paranoju i govoriti da je Zakon o GMO-u zakonska dozvola za trovanje hrvatskog naroda i ono što bih ovdje spomenuti, dakle, imamo pravo na različita mišljenja, ova rasprava jest stručna, ali ona i politička. Ne bih je uspoređivao recimo sa temom kao što je antivakcinacijski pokret, ipak je to malo drukčije. Definitivno ova tema zaslužuje široku raspravu, ali ne bih nikako govorio o tome da ona predstavlja u ovom trenutku sigurnosnu ugrozu za populaciju RH.

Vaš zadatak je da kao odgovoran političar, da Hrvatsku pokušate izvući iz paradoksa gdje vi u zagrebačkoj Gradskoj skupštini ne želite osuditi izjavu gradonačelnika da ga novinarke rajcaju. Pa kaj to nije sramota? Pa ja, meni bi se prije ruka osušila nego bi glasao protiv toga zaključka.

Ja znam da vi imate određene frustracije, ali nisam ovdje kao psihijatar nego kao političar i kao saborski zastupnika tako da vam tu ne mogu pomoći. Dat ću vam naravno riječ, ali međutim u replikama je moguće, moguća su takva mišljenja, ću dat naravno gospodinu Marasu kako se ne bi on naljutio dat ću vam, znam što će govoriti, ali dat ću mu, dat ću mu naravno ima pravo na povredu Poslovnika, jel ne? Hvala lijepo, 238. je povrijeđen članak, hvala lijepo što ste to primijetili. Znači nije kolega Ćelić ni psihijatar ovdje, al bogami nije ni Milka Babović. Znači ja bi tu vrstu ocjene ostavio onima koji nas gledaju. Oni će glasati ili neće glasati.

Neću dati povredu Poslovnika ni jednome ni drugome. Idemo dalje. Kolega Maras, rekli ste u svojoj raspravi da je ovo tema za raspravu ili, ili. Mi smo protiv unosa genetski modificiranih organizama u RH i to većina naših građana u RH želi da tako ostane. Argumenti da će se hrvatska poljoprivreda poboljšati sa takvim organizmima, sa takvim sjemenskim materijalnom ne stoji jer postoji niz pokusa koje su radile znanstvene institucije i poljoprivredni proizvođači da se sa genetski modificiranim sjemenom ne postižu veći prinosi, da nije smanjena upotreba pesticida i da nije smanjen trošak proizvodnje odnosno da evo primjer mi u Hrvatsku uvezemo preko 160 tona soje merkantilne iz Argentine. Cijena merkantilne soje, kolika je u Hrvatskoj i kolika je ove uvozne, tu su cijene približno iste, a naš stav iz HSS-a je da mi možemo štiti domaću poljoprivredu i proizvodnju samo sa domaćom znanosti [[Upadica: Hvala lijepa.]] i čistim tlom. Ja respektiram vaš stav i ne želim s njime previše ni polemizirati nego ću se složiti, da želim čistu proizvodnju, želim da ona bude što viša, što veća u RH i za to se treba boriti, kao što se treba boriti da naša zemlja bude i bez GMO-a i bez korupcije.

Jedino bi bilo dobro da kad se replicira nekomu, da se replicira toj osobi, a ne nekoj drugoj od prije. Gospođa Grozdana Perić, izvolite. Hvala lijepo. Poštovani kolega, vi ste govorili o svemu samo ne o GMO-u, dakle o cijeloj situaciji u državi itd. i kudite uspjehe ove Vlade, a turizma čini 20% ukupnog BDP-a. Ovo što bih ja htjela reći da svi zaboravljamo da je prvi gen koji je stvoren iz bakterije GMO-a je 1973. Herbert Boyer a 16 kultura je tretirano do sada i ljudska vrsta se bavi križanjem biljaka, dakle nije bitan smo GMO, dapače ovo zakonodavstvo i ova Vlada hoće napraviti još bolju kontrolu nad svime što se događa, ali mutiranje i križanje biljaka postoji puno prije. Moram priznati da pošto je kolega Ćelić prepoznao da to nije baš moja tema GMO-a, a da vjerojatno vi tu dominirate i dugo ste proučavali tu tematiku ovaj i imate vjerojatno i uspjeha određenih znanstvenih na tom području teško mi je sad s vama tu voditi polemiku pogotovo kad kažete i uspoređujete križanje biljaka sa genetskim modificiranjem. Znači to je, ne znam da li ste svjesni da to što ste rekli jedno sa drugim nema baš previše veze. Znači morate biti svjesni kada nešto govorite da onda budete potpuno precizni da ne odemo opet u područje gdje će nas kolega Ćelić iskritizirati. Idemo dalje. Gospodin Ivan Lovrinović, pojedinačna rasprava. Poštovane kolegice i kolege, postavlja se na početku pitanje zašto uopće postoje genetski modificirani proizvodi od hrane, pa dalje dakle u svim područjima ljudskog života. Riječ je o tome da neke zemlje, a i znanstvenici, neki svjetski lideri, smatraju da se broj ljudi na zemlji povećava takvim tempom da jednostavno neće se moći svi prehraniti na postojeći način uz postojeći način obrade zemljišta, poljoprivredne proizvodnje, klimatskih promjena, pojave novih bolesti itd., itd.

Međutim, drugo mišljenje postoji da na zemlji ne treba uopće genetski modificirana hrana jer je planeta dovoljno velika da postojeći čak veći broj stanovnika može prehraniti, ali zato je potrebna jedna druga politika, jedan drugi pristup. Pa uzmimo primjer Izraela npr. tamo kada pogledate kakav je ambijent, kakvo je zemljište pustinja, polupustinja, oni su od pustinje dobili ravnicu, zeleni se pustinja. Znači jedna super organizirana država sa tehnologijom navodnjavanja i svega ostalog financiranja oni su naprosto, ne da je njima dovoljno nego izvoze u druge zemlje svijeta. E sada se postavlja pitanje kada bi druge zemlje recimo koje su također pustinje, polupustinje imale takvu tehnologiju, izvore financiranja očito da bi one mogle uglavnom sebe prehraniti, međutim takve očito neke faktore proizvodnje hrane nemaju. Ono što želim reći ispred stranke Promijenimo Hrvatsku jest da se mi, naš je stav sljedeći, Hrvatska je mala zemlja sa velikom površinom obradive zemlje mi možemo najmanje još jednu, dvije Hrvatske hraniti to svi znamo to i ptice na grani znaju. Ali se postavlja pitanje zašto Hrvatska već do sada nije proglašena GMO free zemljom i na ulazu na svim graničnim prijelazima da nemaju velike table, ploče kada dolaze turisti i posjećuju Hrvatsku da odmah znaju da je to oaza, zemlja zdrave hrane u EU. To mora, Hrvatska mora biti oaza odnosno zemlja zdrave hrane u Europi. Nama uopće ne treba GMO proizvod.

Zašto mi ne možemo vjerovati ovoj Vladi i ovim ljudima? Pa zato što su i oni i prethodne vlade niz puta prevarili građane i taj stupanj povjerenja u zakone koji se donesu je vrlo nizak ili nikakav. Sjetimo se proteklih mjeseci i godina koliko je tisuća tona mesa prastarog, starog iz tko zna kojeg dijela svijeta uveženo pa povlačeno, zabranjivano.

Prije se to na granici, bili su pokretni laboratoriji u specijaliziranim vozilima, ta su vozila nestala. Sada caruju šverceri, uvozni lobij koji su došli u poziciju da mogu kontrolirati i određene segmente same kontrole, državne kontrole. To je ono što nas građane brine i zanima. Pa u tom smislu mi iz stranke Promijenimo Hrvatsku mi se zalažemo za banke sjemena u Hrvatskoj, domaćeg sjemena svih kultura koji su na ovim prostorima bili od vajkada kako znamo, naši pradjedovi, prabake koje su koristili.

Ali pošto mi znamo da poljoprivredna politika u Hrvatskoj ne postoji u proteklih desetak godina uloženo je oko 34 milijarde eura u poticaj, pardon oko 34 milijarde kuna u razne subvencije, poticaje, a Hrvatska nikad manje hrane nije proizvodila nego evo recimo danas. Čitamo naprosto nevjerojatne podatke o zabrinjavajućem padu proizvodnje mlijeka, o broju goveda, svinja, svega ostalog, a sve to skupa govori koje god mi područje otvorimo da o njima raspravljamo da ova država ne funkcionira. Jer političke elite koje su vodile i vode Hrvatsku pa one ne žele rješavati ovaj problem, one su prepustile interesnim skupinama da radi što tko hoće i da ovo bude tržište i lovište za multinacionalne kompanije i trgovačke lance.

U tom smislu želim reći da je GMO sjeme, prije svega sjeme novac i energija. To su najmoćnija tri instrumenta svjetske geo politike odnosno najvećih svjetskih sila. U svake od ovih segmenata što sam rekao financije, novac, energija, GMO hrana to je ta moć i vodeće sile svijeta na tome žele i grade, ne da žele, nego grade svoju poziciju u svijetu hegemona odnosno blaže rečeno lidera. Zato se mi zalažemo za kontrolu, sljedivost, ali to ne mogu raditi ljudi koji sada rade, koji su iskompromitiran jer ovaj sustav i ova Vlada i prijašnje političke stranke koje su vladale Hrvatskom sve su se kompromitirale. Pa zašto se jedan broj ljudi u Hrvatskoj plaši cijepljenja i ne želi cijepit djecu? Pa zbog toga što nema povjerenja na uvozno cjepivo, znate, nemaju povjerenja. Zašto? Jer je možda ušlo tko zna kojim kanalima. Zato se mi zalažemo za pokretanje ponovo Imunološkog zavoda koji se može ponovo vratiti u život samo prodajom svojih nekretnina, a to je zemljište na najatraktivnijem dijelu u Zagrebu, ali se mora izmjestiti izvan Zagreba jer su komunalnije jeftinije. Mi to znamo kako riješiti, a recimo ovi žetoni, žetončići oni samo svakih mjesec dana jedno dva puta ponove da bi trebalo i time obmanjuju građane i nikad ništa neće tu napraviti.

Prvu repliku ima gospodin Ćelić. Poštovani profesore Lovrinović, slažem se da se naša poljoprivreda treba usmjeriti prema ekološkoj proizvodnji i razvoju obiteljsko poljoprivrednih gospodarstava, međutim ono što je sada na snazi, a ostat će i donošenjem novog zakona je činjenica da GM sjeme ima status zakonski zabranjenih droga u Hrvatskoj. To moramo znati. Sjetva GM sjemenom je ilegalna. S druge strane prema navodima ljudi koji se bave poljoprivrednom, Hrvatska je vrlo neprikladna zemlja za uzgoj GM usjeva i nije privlačna niti za biotehnološke kompanije i malo trebamo spustit loptu i umanjit te rasprave o pitanju GMO da ili ne, GMO postoji, ali GM sjemena u Hrvatskoj nema, sjetva GM sjemenom je ilegalna, točka. Jel tako? Vi ste visokoobrazovan čovjek doktor, pa svi ovdje u Hrvatskoj mi znamo, znate koliko postoji zakona za zaštitu ovoga onoga, a nikad nismo bili nesigurniji, pola. Prema tome to je problem, problem u onome tko ne izvršava zakone, tko ne čuva nacionalnu sigurnost, a pitanje zdrave hrane i GMO-a prvorazredno pitanje nacionalne sigurnosti u Hrvatskoj. I ne mogu ljudi imati povjerenja u zakone, pa čak bili oni dobri, ako ljudi koji su u izvršnoj vlasti su kompromitirani, korumpirani, klijentelisti, prema tome tko će vjerovati u takvu zaštitu, takvu državu, takve institucije. Zato se ljudi iseljavaju, zato vlada pravna nesigurnost, kada bi to bilo tako sve kako treba vjerujte da mene ne biste vidjeli u saboru ja bi se bavio nečim drugim. Poštovani potpredsjedniče sabora, poštovani državni tajniče, uvaženi zastupniče Lovrinović, u stvorenom informacijskom kaosu građani gube orijentaciju i sposobnost razlikovanja činjenica od dezinformacija. Genetski modificirana hrana od prvog dana izaziva velike kontraverze. Da li izaziva bolesti, uništava okoliš, da ili ne? Vi ste postavili pitanje zašto se počelo proizvoditi GMO organizme, ali niste rekli zašto. Da li je to konkretno agronomska svojstva koja je trebalo uništiti herbicide i poboljšati otpornost biljaka na štetnike, poboljšanje njihovih svojstava, a u trećoj generaciji se razgovara o tome da bi se razvila veća tolerantnost na [[Upadica: Vrijeme.]] sušu i bolja apsorpcija dušika i fosfora.

Poštovani kolega Kirin, evo nisam vas uspio sresti ovih dana, ja vam najprije želim od srca čestitati na vrhunskom uspjehu koji ste postigli neki dan sa svojoj ekipom operiravši, spasivši čovjeku šaku, ruku iz vašeg kraja. Zaista, iskreno to govorim i tko god tako nešto i bilo što pozitivno napravi svi se trebamo diviti. Ako ste me pažljivo slušali ja sam na početku rekao da ima zemalja kojima će određeni GMO sjeme ili proizvodi odgovarati neko vrijeme da pokušaju prehraniti i spriječiti odumiranja i gladi jedan dio svojih stanovnika. Dakle, to sam rekao.

Gospodine Lovrinović vi ste postavili pitanje zašto mi već nismo proglasili Hrvatsku GMO free zemljom.

Pa ja ne znam onda u čemu je problem, zašto niste već postavili velike table fino ukrašene gdje piše GMO free Croatia i tako nešto, prema tome očito niste ni sami sigurni, a ako netko kaže da ne smijemo zbog EU, pa to govori o prirodi jednog sluganskog odnosa zastupnika u ovom parlamentu koje nisu birali drugi narodi nego je birali su hrvatski građani i oni očekuju da se mi prije svega borimo isključivo za njihovo dobro, njihovo zdravlje, njihovu sigurnost, njihovu budućnost. U tom smislu mi iz Promijenimo Hrvatsku, mi ćemo se žestoko zalagati i boriti, ustvari zalagati protiv, za zdravu hranu, protiv modificirane hrane, a posebno kontrolu i kažnjavanje, svih onih, a vjerujte da i njih ima popriličan broj i oni su po mom mišljenju, preuzeli kontrolu, što se tiče distribucije hrane. Evo, upravo u svojoj raspravi u ime kluba sam govorio o meritumu, a sada mi dozvolite malo i moje opservacije vezano na ovaj zakon i vezano uz ovo što sam maloprije upravo i govorio.

Želimo ovdje podsjetiti upravo ovo što sam rekao maloprije da su sve naše jedinice regionalne samouprave proglasila se GMO slobodnim, slobodnim od GMO-a i takav smjer potvrđuje RH pri čemu mislim na uzgoj. Neovisno o tome, donošenje ovog zakona izaziva ogroman interes javnosti, ali i određenih opravdanih sumnji u mogućnost sprječavanja utjecaja globalizacije, a posebice jedinstvenog europskog tržišta na čuvanje državnog suvereniteta po pitanju unošenja GMO-a u vidu sjemena te zabranu uzgoja istih. Tu moramo biti energični i rezolutni i to se sa svima do sad, dosadašnjim raspravama slažem jer i sama pomisao na mogućnost bilo kakvog pokusnog polja, makar i u kontroliranim uvjetima i u malim količinama, mogla bi izazvati posljedice, a da takvo GMO sjeme izmakne kontroli. Hrvatska je mala država i stoga sam, što se tiče bilo kakvog unosa ili najmanjeg GMO sjemena i unosa GMO sjemena i za pokuse i u najstrožim uvjetima osobno protiv. Dakle, poduzeti sve mjere zaštite od sjetve GMO sjemena koje mjere strogo kažnjavanje prekršitelja. Sa strane pak, s druge pak strane, sukladno već naprijed navedenom, RH je članica jedinstvenog europskog tržišta. Samim time je preuzela prava i obaveze tako da je nemoguće zabraniti uvoz mesa od životinja hranjenih GMO hranom i o tome sam do sada govorio i ponavljam to stoti put. Tu nema uvoza, tu nema uvoza nego je to unos iz EU. Stoga nije korektno i to vidim da je tu jedan kolega iz HSS-a, oni se zalažu za to da se zabrani korištenje stočne hrane koja ima GMO. To je nemoguće, to nije korektno i nije dobro. Nije korektno da se zabrani uvoz nama ako znamo da brod koji pristane u luci Koper, to ponavljam svima i ponovit ću još 500 puta. Dođe sa GMO sojom, pohrani se po cijelom okruženju RH, ta ista hrana, dakle to meso od životinja hranjenih s tom stočnom hranom dolazi u RH, nismo li onda u tom slučaju mi licemjerni? Zato je izuzetno važno po izboru na druge članice EU maksimalno poticati i tu se slažem s kolegama iz HSS-a, maksimalno poticati sve moguće načine GMO free proizvodnje, dodatno jasno propisati obvezno označavanje deklaracija prehrambenih proizvoda, to je ono što je važno, propisati prehrambene proizvode, sve koji sadrže GMO ili koji su GMO free. U tom slučaju će biti izbor na potrošaču i neće biti zabune. Još jedanput, na kraju, čvrsto, vrlo čvrsto ne uzgoju GMO-a, pa čak niti za pokuse i najstrože kontroliranje u laboratorijskim uvjetima, osobni moj stav. Hrana za životinje, da, uz obavezne deklaracije i sad, bilo je u onom prvom, nije bilo toliko tu zastupnika da još jedanput velik što se, kakva je situacija trenutno.

Do sad je provedeno 185 uzoraka hrane, u 6 ih je bila nađena prisutnost GMO soje u manjoj količini, dakle 0,1% masenog udjela, što znači tehnološka kontaminacija. Dalje, u prva 3 mjeseca 2019. godine od strane sanitarne inspekcije Ministarstva zdravstva napravljena su 82 uzorka, na proizvodima na bazi soje, mesni proizvodi, dodaci prehrani, pšenični proizvodi, konditorski proizvodi. Svi uzorci bili su negativni. Dalje, Ministarstvo poljoprivrede provodilo je monitoring GMO-a u sjemenju i zelenoj masu u 2018. g. Poljoprivredni inspektori su oko 10 pravnih osoba uzorkovali 30 uzoraka, na sjemenu poljoprivrednog bilja. Svi uzorci bili su negativni na GMO. Poljoprivredni inspektori su kod 50 subjekata proveli službene kontrole kukuruza, soje i uljane repice na razini biljne proizvodnje uz uzimanje 50 uzoraka. Niti u jednomu nije nađen GMO. Dakle, EU komisija je od 9.7.2019. odobrila na stavljanje na tržište EU, a samim time na tržište RH, 69 GMO biljnih kultura namijenjene za uporabu kao hrana za životinje. 30 GMO kukuruzu, 20 GMO soja, 13 pamuka, 5 uljanih repica i 1 šećernu repu. To je fakat tako i to je činjenica i mi možemo od toga bježati ili ne. Ta, svi ti proizvodi koji su odobreni na tržištu EU odobreni su i u Hrvatskoj kao stočna hrana. Još jedanput, protiv protiv sam sjetve vrlo čvrsto ne uzgoju ali jesam za to da se hrana za životinje uz obaveznu deklaraciju i označavanje dozvoli za stočna hrana, hvala.

Dakle, upravo smo prošlim zakonom omogućili, imamo dalje mogućnost da naša Vlada zatraži da mi postanemo GMO free zemlja što se tiče uzgoja, to je odgovor na vaše prvo pitanje, to smo si mi omogućili onim prošlim zakonom. I to je moguće. Neko mi je tu govorio da će mi prodati lucerku djetelinu koja je ekološki uzgojena. Nema takve lucerke djeteline, moguće je to uzgojiti međutim ako je nitko ne prska, prerasti će u korov. Prema tome, mi možemo govoriti šta hoćemo, moramo biti jasni i glasni. Možemo u Hrvatskoj proizvoditi bez GMO soje, možemo ali se to ne radi. Poštovani kolega Križanić, kako komentirate da se već 12 g. vodi sudski proces sa tvrtkom Pioneer zbog unošenja i tj. prodaje GMO sjemena kukuruza koji je bio posijan i uništavan? Sjećate se te afere. Kako komentirate to da naši poljoprivrednici moraju donijeti potvrdu i deklaraciju da soja koju siju nije GMO a da se prilikom predaje u silose kroz uzroke pronađe GMO soje u tome? Znači da netko potajno gura sjemenski materijal u tu cijelu priču. I što govorite oko uvoza GMO soje iz Brazila, pa mi svoju hrvatsku soju smo prošle godine prodali u Srbiju a uvezli smo sojinu sačmu iz Brazila, iz Argentine. Pa smatram da bi bilo kvalitetnije da smo stoku hranili sa sojinom sačmom koja je proizvedena u Hrvatskoj i prodana je po istoj cijeni kao i ova što je uvezena.

Što se tiče unosa GMO sjemena u RH, sve je teoretski moguće, može se uvesti i droga međutim mi smo tu da se maksimalno, znamo za taj slučaj, znamo da je navodno, da je presuda i da su drastične kazne tu kod ovog slučaja ali da to moramo maksimalno sprječavati, moramo, mi smo za to da to maksimalno sprječavamo. Kad govorite o unosu odnosno uvozu soje i hranjenje naše stoke sa sojom iz Argentine ili Brazila, ako je ona po istoj cijeni, sigurno da nitko normalan nije za to ali je činjenica da se ta soja iz Brazila uvozi, da pristaje u luci Koper i da se s njom hrani u cijelom okruženju a mi jedemo meso od tih životinja, to je činjenica. Ja bih molio sve vas koji imate bilateralne razgovore da ih obavite vani tako da možemo nastaviti sa radovima, me čujete? Vidimo da će uskoro glasanje pa je malo šušur. Kolega Križaniću, činjenica je da tvrtke i korporacije kao što je Monsanto spominjem, koja želi kontrolu sjemena i proizvodi sjeme kao i pesticide koji su opasni po ljudske živote, koji se tretiraju i to je Svjetska zdravstvena organizacija i upozorila, mi jednostavno se moramo odrediti, da li smo mi za ekološku proizvodnju ili smo za GMO? Ako je 1998. ovaj Sabor donio zakon da će Hrvatska biti bez GMO-a a sad pod utjecajima naravno multinacionalnih kompanija koje imaju veliki utjecaj u lobiranjima smo pristali na to da imamo trenutno u RH GMO proizvode, preko 400 proizvoda imamo na policama a koje je uglavnom pod kontrolom Monsanta.

Dajte molim vas malo tiše tako da si oni koji si imaju replicirati nek javnost čuje, jel da, možda je netko i zainteresiran za te replike, izvolite. Što se tiče Monsanto sjemena, znate da taj jedan jedini kukuruz koji je u EU-u odobren, Hrvatska nije ga odobrila i nije uvezen u Hrvatsku i nije dozvoljeno sjeme odnosno uzgoj u Hrvatskoj i to smo svi za to. Što se tiče pitanja vašeg da li sam ja za proizvodnju GMO sjemena, rekao sam vam da nisam, ali za održivu proizvodnju, za održivu a ekološka proizvodnja za opće uvjete u cijeloj RH sigurno nije moguća da imamo samo ekološku proizvodnju. I što se tiče Monsanta još jedanput vam govorim, taj jedan jedini kukuruz koji je u EU odobren, kod nas u RH nije.

Hvala lijepo predsjedavajući. Ja bi vas zamolio Članak 238

Nisam čuo odgovor od ove buke glasačke mašinerije ovdje u parlamentu.

Izvolite. Zahvaljujem. Sad zbilja molim kolege da kolegi Bulju odgovorimo da me čuje. Dakle, kad govorimo o GMO, Monsanto sjemenu kukuruza koje je odobreno u EU, jedan jedini za sjeme mi u RH ga nismo odobrili i on je zabranjen i neće se sijati i protiv smo GMO sjemena. Kad govorimo o sjetvi, da li sam za to da se sije samo ekološka proizvodnja, ... [[Govornici govore istovremeno, ne razumije se.]] da nisam za to da se sije samo ekološka proizvodnja, sjetva, nego sam odgovorio da sam za održivu proizvodnju, znači da sijemo ono što god možemo, a da prehranimo naciju, a ne samo ekološku. Kolega Križaniću, mene zanima vaše mišljenje o glifozatu, naime dokazano je u Americi da je on kancerogen, poznat pod nazivom cidokor u Hrvatskoj, da uzrokuje No-Hodgkinov limfom, EU komisija je nagovijestila zabranu od 2022. g., kako vi vidite modernu poljoprivredu bez tog herbicida? Hvala lijepo. Ako je bilo koji supstrat koji se koristi u poljoprivrednoj proizvodnji dokazano kancerogen, ja jesam za to da se nađe alternativa, uvijek se može naći i da se takvi preparati izbace iz proizvodnje.

Uvaženi kolega Križanić, označavanje na deklaracijama daje zapravo konzumentima na izbor, ali naravno da bi tu proizvođači GMO proizvoda izvukli deblji kraj pa se to neće dogoditi. Takvi proizvodi se vrlo rijetko označuje i time se ekološki čisti proizvod stavlja u nepovoljniji položaj.

Ja se apsolutno s vama slažem, nisam vas do kraja sve čuo što ste govorili, ali ako govorimo o tome da bi trebalo GMO proizvode označiti i to sa 5 cm velikim slovom, apsolutno se slažemo u tome, ako o tome govorimo jer nisam shvatio točno vaše pitanje, nisam vas dobro razumio, a, deklaracija je nešto o čemu govorimo u ovom Saboru već 5 godina. Okej, dajmo izbor našem kupci koji dođe na policu, a ako netko hoće GMO proizvod kupiti, neka ga kupi, ali mora znati da to GMO proizvod da je on zato jeftiniji, a čisti proizvod, ovakav ekološki neka košta više i to je izbor na našem potrošaču.

Poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče. Uvaženi zastupniče, Kissinger je rekao, onaj tko kontrolira naftu, kontrolira državu. Ako kontrolirate hranu, kontrolirate narod. GMO sigurno povećava poljoprivredu proizvodnju.

pitanju. Kad, ako me pitate da li ja, što mislim o štetnosti GMO-a, znam da do sada nigdje nije znanstveno dokazano da je GMO štetan. Znam i to da je vrlo teško, usudit ću se reći nemoguće na nivou svjetske populacije zabraniti u ovoj fazi, u 21. st. zabraniti GMO proizvodnju. Vi vrlo dobro znate na koji način se proizvodi u Brazilu, na koji način se proizvodi u Nizozemskoj, ali to ne znači da mi u maloj Hrvatskoj ne možemo napraviti sve moguće da zabranimo uzgoj. Mi to ne trebamo uzgajati na području RH, to imamo pravo zabraniti i možemo. I za to sam. Hvala.

Možete govoriti visokim tonom koliko god hoćete, izvolite. Pa evo, drago mi je što su ovdje kolege koje doslovno neke i ne poznam. Dođu petkom, ne znam ni razloge zbog čega sada se u 12 nije glasalo, vjerojatno nedostaje kvorum, tj. nedostaje većine dovoljno glasova ili se nisu još uskladili.

Genetski modificirani GMO u RH je već na policama, imamo priko 400 proizvoda, znači multinacionalne kompanije, opet ponavljam, kao što je Monsanto isključivo gura svoje proizvode, pa čak i svoje van ovoga i svoje herbicide koji se znači pesticide, njima je interes i sjeme da preuzmu, RH nema banku sjemena, ona jednostavno postat će ovisna o toj multinacionalnoj kompaniji i jednostavno glisofat koji je u, jednostavno herbicid koji je se znači već '74.g. pustio kroz razne proizvode jednostavno on je, da lakše narod razumi, to vam je, to se nalazi u cidokoru pod više, u cidokoru tko zna šta je to kad se korov polijeva i vidimo da imamo velike posljedice, čak u Americi ljudi oboljevaju od tumora koji su bili zaštićeni i dobivaju sporove od Monsanta, a velike površine u svijetu se koristi taj Monsantov proizvod i naravno da imamo i po tome pitanju problema, poglavito po pitanju problema sojine sačme, kukuruza koji se tretiraju te površine, a znamo da je RH postala i ogroman uvoznik, poglavito evo primjera svinje, mi danas imamo brendove, dalmatinski pršut ili vrgorski pršut ili drniški pršut imamo te pršute, ali nema svinja. Mi uvozimo baš svinje koje se hrane isključivo s tom sojom i koja se uvozi u RH 100% jel je dozvoljeno da se dozvoli, možete mavati glavom, ali jednostavno vidimo do čega je dovedena naša poljoprivreda, da je ciljano dovedeno da naše obradive, 700 000 hektara zemljišta je pod korovom, ciljano, ciljano od 1.1. će se moći prodati poljoprivredno zemljište, kad sam davao amandman kod kolege da se ne prodaje poljoprivredno zemljište stranim pravnim i fizičkim osobama, niste pristali, sad ste nešto pod pritiskom, tražite odgodu ili moratorij. Međutim kad govorimo o GMO proizvodu, ako je sabor hrvatski '98.g. donio Zakon o zabrani GMO na području RH i proizvodnjom čistih ekoloških proizvoda, ne vidim niti jedan razlog zbog čega smo mi uopće mijenjali te zakone. Mi smo tribali biti GMO free država, država gdje se sve županije u ovoj državi RH koja ima poljoprivredno zemljište kao ključni resurs, mi je nismo zaštitili jel jednostavno utjecaj multinacionalnih kompanija, kao što je Monsanto je ogroman da bude dominantan, poglavito po pitanju sjemena. Mi moramo imati i banku sjemena i očuvati tradicionalnu proizvodnju jel danas na tržnicama, spomenuo sam u ime kluba, na tržnicama, na Sinjskoj primjer Peškarija, tako širom tržnica, vrlo malo vidite bakica koje prodaju svoje domaće proizvode, više su uvezene, primjera rajčice ili pomidore i činjenica da ja nisam imao izbora nego dati Zakon o zabrani GMO osim u medicinske svrhe u proceduru, davao sam i amandmane, 90 zastupnika nije podržalo taj moj prijedlog, ali jedino što imamo, imamo trenutno poljoprivredno zemljište koje će očito za mali novac otići u strane ruke, u mešetarske ruke koji će saditi Monsantove proizvode. Ja vidim da je nervoza ovdje, pa me nećete da slušate, a vrlo bitna je tema za hrvatsku poljoprivredu, za Slavoniju, možda je veći vama problem šta nema žetončića bandićevih, nema Bandića i nemate većine i sad zbrajate i galamite.

Kolegice i kolege… Imate pravo, možete nastaviti.

U ovome trenutku ti lobisti su koji koristi Monsanto zabranile su brojne članice već, evo npr. Austrija, već je zabranila, al se i dalje tretira zemljište i dalje, pa evo istraživanja, mi vidimo da se znanost sad sukobi jedni s drugima, znanost se sukobi, jedni su za, jedni su protiv, al je činjenica da su naša dica pokusni kunići, jel ako se tretira nešto opasnim spojevima, mi pristajemo da naša djeca budu pokusni kunići. Dajte imajte malo poštovanja prema zastupniku koji govori, molim vas imajte malo poštovanja prema zastupniku koji govori, to je vaš kolega, moj kolega i vaš kolega. Bez obzira koja je tema, kolega govori i vi i mi moramo slušati, oni koji ne žele slušati neka idu vani na kavu, pa nek se vrate, izvolite.

Interesni lobiji su, ponavljam još jednom su za GMO proizvođače poglavito za Monsanto i multinacionalne kompanije koje imaju prevelik interes koji prodaju nama pesticide, herbicide koji su vrlo opasni. Hrvatska još ima puno neobrađenog zemljišta, 700 tisuća hektara, to je njihov interes. Njihov interes je iseliti, to ste napravili. Drugo je bilo da ne zabranimo poljoprivrednog zemljišta strancima dok su Mađari to napravili.

Još jednom ponavljam, uništili smo poljoprivrednu proizvodnju i stočarstvo. Mi imamo dalmatinski pršut, slavonski kulen, ali iz uvoznih svinja koje se hrane GMO sjemenom, a naša poljoprivredna zemljišta su zapuštena. Nije to slučajno, nije slučajno da je Sinjsko polje zapušteno, da je Slavonija zapuštena, da se omalovažava i Dalmatinska zagora i Slavonija i Gorski kotar i ta zemlja koja je čista, 700 tisuća hektara poljoprivrednog zemljišta. Još jednom na kraju bih kazao da sam po drugi puta uputio u proceduru svoj zakon o zabrani GMO-a, to je moja obaveza kao saborskog zastupnika, a i kluba Most-a da naša djeca ne budu pokusni kunići trajnih multinacionalnih kompanija, interesnih skupina, zalažemo se za ekološku proizvodnju. Ovaj Sabor je ponavljam '98. donio zakon da je Hrvatska bez GMO-a, ne vidim niti jedan razlog da mi imamo GMO. Ali ne GMO i križanja inženjering nego GMO koje kontrolira Monsanto i slične kompanije koje kontroliraju sjeme. Zbog toga smo u ovome trenutku po poljoprivredi na dnu.

Znači trenutno u RH sve se radi na iseljavanju našeg stanovništva sa područja gdje je poljoprivredno zemljište, da se proda strancima zemljište ono što u Mađarskoj nije dozvoljeno i da tvrtka kao što je Monsanto američka tvrtka koja dominira sjemenom i herbicidima i pesticidima da ona bude ona koja će kontrolirati sve nas, jel bez sjemena, bez banke sjemena nema ni države.

Gospodin Maras je prvi dao povredu Poslovnika. Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče, kršite članak 251. Poslovnika Hrvatskog sabora koji govori da je za donošenje odluke na sjednici Sabora dovoljna nazočnost većine zastupnika. Svima je vidljivo u sabornici da je većina zastupnika prisutna i ja vas molim da pristupimo glasanju kao što ste najavili, da će biti glasovanje u 12 sati. Većina je ovdje, zbog čega se ne može glasati? Zbog toga što Milan Bandić ucjenjuje Andreja Plenkovića. Pa na šta ste vi sveli državu?

Izvolite gospodin Grmoja.

Nama kao saborskim zastupnicima je glasovanje najavljeno u 12 sati i sasvim je jasno da ste se našli u jednoj neugodnoj situaciji u kojoj koalicijski partner i vaš i premijera Plenkovića ucjenjuje vladajuću većinu.

Dobro, kao što sam vam rekao glasovanje će biti u 13 sati. Ja sam glasnik takvih vijesti i kao što se kaže glasnik nije kriv za vijesti koje donosi. Izvolite. Imam povredu Poslovnika jer mi se čini gospodine potpredsjedniče da vi kanite i dalje kršiti članak 251. Poslovnika i ne osigurati glasovanje koje je bilo najavljeno za 12 sati, unatoč činjenici da su stvoreni preduvjeti za isto, da je u sabornici prisutna većina zastupnika i zastupnica. Žalosno je zapravo da rad ovog Sabora ovisi o Klubu zastupnika Milana Bandića i žalosno je ovo što su naveli kolege da Milan Bandić ne ucjenjuje samo vladajuću većinu nego i cijelu Hrvatsku i svi smo taoci Milana. Izvolite gospodine Bulj.

U ovom Saboru većina je rušila i Vlade a kamoli kvoruma. Izvolite, g. Lovrinović, izvolite. Poštovani g. potpredsjedniče, ja prosvjedujem ispred stranke Promijenimo Hrvatsku zbog Poslovnika, narušavanja, i vidite u kakvu smo situaciju dovedeni ovdje. Vi nama sad kažete u 13 sati dođite a sva oporba je ovdje, pobjegli su, ova trgovačka koalicija, možda su oni otišli kod Bandića da to požure, dajte uvedite reda ovdje, molim vas. Ne možemo mi ovdje u 1, u 2 sata, ovo ne funkcionira, sačuvajte obraz u ovom Saboru, raspišimo izvanredne izbore, ovo je neodrživo, ovo je trgovanje kalkulacije, to naprosto ne može funkcionirat. Dobro, imate i na to pravo ali naše radno vrijeme traje i dalje i u 13 i u 14 i u 15. Šta je to, rimski pozdrav? Šta je to?

G. potpredsjedniče, zahvaljujem što ste mi dali riječ, [[Upadica Radin: Izvolite.]] predlažem vam da odredite stanku do 13 sati iz dva razloga.

Ne bi htio da dođe do razdora između vas i predsjednika stranke.

Hvala lijepo. Molim vas da prekinete sjednicu jer ja želim raspravljati pred puno sabornicom, kad se vrate kolege u 1 sat, odglasaju da čuju ovo šta ću reć kolegi Bulju.

Poštovani potpredsjedniče Sabora, tražim stanku u trajanju od 10 minuta iz jednostavnog razloga što je u nizu institucija u Hrvatskoj koje se urušavaju upravo Hrvatski sabor postao još jedna. Dakle, u vladajućoj koaliciji očito nema suglasja ni oko čega pa je tako najnoviji ovaj slučaj pokazuje zapravo da su u vladajućoj koaliciji vlada jedan kompletan razdor i da se ta vladajuća koalicija ne može dogovoriti ni oko termina održavanja glasovanja. Kakva je to koalicija? Bandić protiv HNS-a. HSLS protiv SDSS-a. Dio HDZ-a protiv Milorada Pupovca. HDZ protiv HDZ-a. Dakle ovdje se radi o isključivom interesu, snažnoj želji samo da bi se ostalo na vlasti Dajem stanku u trajanju od 10 minuta samo zbog zahtjeva g. Lenarta koji je tražio stanku u vezi sa dnevnim redom, vi niste tražili stanku ... [[Govornik se ne razumije.]] i to je protivno Poslovnika.

Poštovani predsjedniče, kolegice i kolege, svi nazočni, kako počet ovu temu, nisam se pripremao puno, al mi pala jedna ideja, Ned Lud. U Engleskoj u 19. stoljeću, u vrijeme industrijalizacije postojao je jedan čovjek radnik koji se zvao Ned Lud. Taj isti Ned Lud je osnovao ludistički pokret Ludite sa kojima je uništavao strojeve koji su u to vrijeme zamjenjivali određeni broj radnika, pa je Ned Lud zajedno sa svojim istomišljenicima optužio te iste strojeve da su oni krivi zbog čega oni dobivaju otkaze, pa su tako uništavali te strojeve dok nisu skužili u čemu je problem. Vidim ja, ovdje se javljaju mnogi koji bi htjeli zaustaviti kotač povijesti, a koji neumitno ide naprijed, on ide naprijed, melje, mljet će i on će doći do svog cilja na našu korist ili na našu štetu, to će budućnost odrediti. Danas je vrijeme globalizacije, vrijeme kada se podržavaju razno razna ujedinjenja, razno razna križanja, razno razna miješanja, ali to nije problem, tu se ne traži šta bi moguće mogla biti posljedica, mada dobro znamo šta bi moglo bit kad se dobro promiješamo u određenom omjeru kud će nas taj omjer odvuć, da li ka dobrom ili zlu. Protiv GMO-a i protiv napretka kotača povijesti su većinom oni koji o ničemu nemaju svoje mišljenje, već u biti se povode za nekim populizmom ne bi li tu određene političke bodove pokupili, a baš njih briga i za ekološku proizvodnju o kojoj i tako ne znaju ništa jer nikad u životu nisu ništa ni proizvodili, nego su možda vidjeli na placu neku kumicu iz Zagorja kak je donijela nekakav vugarek grbavi, pa su rekli kako vam je taj, niš ne velja, poglejte kak je grbav i onda je otišao i kupio onaj lijepi stakleni, proziran, gladak, lijep, velik i kupila je taj krastavac na placu, a onaj mali grbavi vugarek nije htela zeti. I tako mi imamo svakodnevno primjere kako neki shvaćaju šta je GMO, a šta je borba protiv GMO-a. Šta znači genetski modificirane sjeme uopće? Pa nije problem ni u sjemenu, nije problem ni u GMO-u, nego način na koji će se on primjenjivati i u kojem obliku i do kojeg omjera, to je jedini problem. U Slavoniji nema jedan pedalj slobodne zemlje koji bi netko mogao kupiti da je slobodan, a prodao ju, a i taj ako se pojavi u tom trenutku istom već je prodan i za njega se vrši natječaj tko da više i ta cijena često ide do neba. Znači, što se tiče slobodnog zemljišta nema, što se tiče zapuštenosti, nema, sva je zemlja obrađena, nema toga pedlja koji se iz Arkod sustava ne može vidjeti da je sve obrađeno, možda postoji pokoji kanal i šikara nepristupačna, pa da nije obrađena. Tko obrađuje tu zemlju i na koji način? Tu istu zemlju obrađuju hrvatski seljaci. Na koji način? Kada bi je obrađivali na onaj način kako su to radili njihovi stari, kada bi sijali sjeme tavanušu, ne bi imali prihoda 5, 10 m po jednom hektaru, sigurno ne bi imali. Kada ne bi uzimali sjeme licencirano od kuća koje proizvode to sjeme, ne bi sigurno imali ni 40 m, 50 m i više po jednome hektaru, dal žita, dal kukuruza, ostale bi na onih 4-5 m. Kada ne bi stavljali to sjeme, kada ne bi špricali herbicidima koji su potrebni da zaustave sve one korove, u šta bi se pretvorile te njive. Kada bi ona poznata biljka koju je nemoguće iskorijeniti, partizanka, a koju mi poznajemo kao ambrozija, kada ne bismo tu biljku svake godine čupali i špricali, zamislite kako bi se ona namnožila, kao neprijatelji RH, ona bi se toliko namnožila. Kada ne bismo obrađivali zemlju na taj moderan, napredan način, mi bismo bili u zapećku svih proizvođača cijeloga svijeta.

U Americi postoji jedan narod koji za sebe kažu da su oni Amiši, oni pripadaju Bogu i sebi, ti isti Amiši imaju svoje male zajednice gdje često nemaju ni struje, nemaju nikakvoga tehnološkoga napretka, ali su oni jedni od najvećih proizvođača mlijeka. Na koji način oni proizvode mlijeko? Pa oni imaju farme 55 + 10, 55 mliječnih krava + 10 zamjenskih koje su predviđene za zamjenu onih isluženih, istrošenih koje idu na daljnju obradu ili klanje i konzumaciju. Te iste farme na koji način funkcioniraju? Pa svaka ta farma kad iz satelita pogledate, ona ima 3 velika silosa, svaki taj silos košta 50 000 dolara. I on sa 150 000 dolara i ono zemlje što ima oko sebe on opservira, opslužuje tih 55 krava + 10 i imaju ekstra prihode i prinosi, od toga jako dobro žive i mogu reć i da su bogati. A zamislite sad jednu stvar, ti isti Amiši, oni nemaju više od osnovne škole, ono što im je zaduženo da moraju završiti, rijetki su od njih koje ćete vidjeti, prepoznati u svijetu kao pripadnike te zajednice, a da oni imaju više škole i da su otišli uopće iz svoje sredine. Znači, oni su samo dostatni, oni su ekološki osviješteni, oni žive na korist onom prostoru gdje oni žive, a nisu na štetu nikome nego su na dobrobiti. Da smo ostali na onim autohtonim pasminama i ekološkoj proizvodnji o kojoj mi ovdje volimo pričati, onda biste bili na mome nivou, bili biste u debelom minusu, jer ja sam eto ekološki osviješten i volim agroturizam, volim seoski turizam i bavim se proizvodnjom crnih slavonskih svinja u slobodnom vremenu. Te svinje ne možete naterat do klaoničke mase u dvije godine, bez kvalitetnoga križanja sa Durok pietren ili nekom drugom pasminom, vi to ne možete nikako postić jer ta svinja je masna, debela, ima ona svoje kvalitete, ima ona svoje prednosti, u zaštitu očuvanja dobra tradicije, ali nema Budemo li mi čekali kulen od te crne slavonske svinje, tanko ćemo papat, nema. Bit će taman u toj ekološkoj proizvodnji, a taj kulen mora biti ne 250, nego 350,00 kn, pa nek izvoli onaj tko hoće jest ekološke proizvode, kupiti taj kulen, pa da se i tom seljaku tj. meni sličnima isplati uopće održavati tradiciju i ekološku proizvodnju. Da nije bilo napretka kroz povijest u selektiranju sjemena, u zaštiti herbicida, zamislite vi koliko bi iz Afrike onih koji ovih dana prelaze naše granice, već bilo ovdje, pa već bi nas davno preplavili da im upravo oni koji imaju i banke sjemena i ove GMO proizvode uznapredovale da ih ne hranimo time, već bi nam svi bili za vratom ovdje. Jedini problem u cijeloj ovoj priči očuvanja gorskih pašnjaka, ja sam vidio u onim letećim kravama, onim nestabilnim kravama koje se pojavljuju i nestaju u određenim Vladama kod određenih ministara, a na koje je hrvatska država isplaćivala masne poticaje. To je meni jedini GMO proizvod koji nije nikako prihvatljiv za hrvatsku proizvodnju. Jedna je replika, poštovani kolega Panenić, izvolite. Hvala lijepo. Poštovani kolega Culej, zapravo otvorili ste jednu dobru temu, a to je što mi zapravo tamo ćemo uspjeti proizvesti na istoku RH, u Slavoniji, a da to može prehraniti RH, da može prehraniti npr. i sve turiste koji dođu, uvijek govorimo o toj plavo zelenoj liniji, al ovdje sad postavlja se pitanje ako je to kvalitetna hrana koja nastane, ako je taj kulen najbolji, koliko ljudi njega proizvodi, koliko ljudi uspijeva uzgojiti svinje tamo koje će ga, iz kojih će nastati ono ili ćemo doći do toga da zapravo ćemo shvatiti da to kulenje koje nastaje, ono je zapravo iz mesa koje se uveze. Znači, da nije više tamo nastalo, jel to nije utovljenik od 100 i koju kilu, nego to bude 180, 200 kg. Sad smo ušli u srž problema da jednog dana ćemo morati reći i taj kulen i on ima tragove GMO jel je došao [[Upadica: Hvala]] odnekud dalje gdje nemamo kontrolu.

Pa ode u Kaufland, Lidl, Bilu ili ostalo i kupi po 20,00 kn oćeš vratine, oćeš plećke, oćeš buta, on kupi carskog mesa po 12,00 kn, donese ga kući, malo ga usoli, stavi na dim i evo on prodaje slaninu, na kućnom pragu ili na pijaci i to je njegov izvor prihoda. Pa mi svi znamo kako se to radi, ljudi nemaju nijednu svinju u dvorištu, a prave tone kulena. Jedino ja poznam jednoga zove se Ferbežar iz Otoka, neću ga puno reklamirat, ali ja znam da on pravi pravi kulen, i ako kupujem, ja jedem njegovo, a neću od nekih drugih, a njih neću spomenit, nikad od njih neću uzet kulen. Kolega Maras, izvolite. Hvala lijepo. g. Predsjedniče, tražim stanku u ime kluba u trajanju od 10 minuta jer moramo se konzultirati vezano i uz ovaj Zakon GMO, ali ono šta je još važno napomenuti je da je ovo ne, ne viđena situacija u hrvatskom parlamentu gdje hrvatski građani imaju pravo znati s čime Milan Bandić ucjenjuje HDZ, da li je to zagrebački Manhattan odnosno GUP, da se dignu ruku u Gradske skupštine, da li im je došao i rekao ukoliko ste oslobodili Kalmetu možete osloboditi i mene, s čime to Milan Bandić ucjenjuje HDZ da HS ne može normalno funkcionirati, ne možemo glasati, ne možemo donositi odluke, pa ni o GMO-u, s čime Milan Bandić našu zemlju drži za vrat i zbog čega ova institucija, HS mora doživjeti ovakvo poniženje, poniženje koje mu je priredio g. Andrej Plenković, HDZ i njihov sudrug Milan Bandić. Znači, sa te strane hrvatski građani moraju znati koliko će to platiti. Da li će to platiti Zagrepčani na velesajmu sa GUP-om jer očito je da gradonačelnik Bandić ucjenjuje HDZ i zbog GUP-a u Gradu Zagrebu i zagrebačkog Manhattana. Da li ih ucjenjuje sa time jer je vidio jučer na televiziji kako sudstvo oslobađa HDZ-ovce, g. Kalmetu, jer nemojte se zavaravati, nije Kalmeta oslobođen jučer nego kad je postao pomoćnik tajnika, g. Jandrokovića. Tada je on dobio već oslobađajuću presudu, tako da sa te strane očito je da postoje neki dogovor između gradonačelnika Bandića i HDZ-a s čime on njih ucjenjuje. Hrvatski građani to moraju znati. Kolega Maras, dobit ćete stanku, ali vas molim da pazite što govorite jer klevećete, tako da, samo upozorenje. Ništa, ništa, samo to što sam vam rekao. ... [[Upadica se ne čuje.]] Da, ali ne iz razloga koji vi navodite, vrlo su, vrlo neprimjereno što govorite.